Evo poštovane kolegice i kolege, možemo nastaviti sa radom, pa će sada govoriti poštovani zastupnik Rade Šimičević, izvolite.

Ono što sam htio prije reći je zapravo govorimo o bijeloj kugi i o nedostatku stanovništva, pa zapravo demografska obnova bi trebala biti temelj države, međutim ne možemo reći da je ona počela od jučer. Ako uzmemo Europu, cijelu EU onda zapravo možemo vidjeti što imamo od Europe koja je bila '60.-tih, '70.-tih, '80.-tih do današnjih dana. Nažalost, još jedan problem koji je prisutan u Hrvatskoj je da mi više nemamo ruralnog dijela, da su svi oni koji su mogli otišli u gradove i jasno da se onda u gradovima stvara problem kako smjestiti ljude u dječje vrtiće. Različita znanstvena istraživanja su pokazala da onaj ko pohađa dječji vrtić postiže bolji uspjeh u osnovnoj školi odnosno kroz cijelu vertikalu obrazovanja.

Ako je neko osnovan da bi postojao, da bi izvršavao sve obaveze onda bi trebalo isto tako i rješavati problem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Svi mi znamo da onaj tko želi nađe načina, a onaj ko neće nađe, nađe izgovor.

Ulaganje u rani predškolski odgoj i obrazovanje ima za cilj poboljšati obrazovne ishode, smanjiti regionalne razlike, stvoriti pretpostavke za korjenite obrazovne reforme koje bi trebale donijet poboljšanje i svim 6-godišnjacima omogućiti odnosno osigurati mjesto u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju. I ovdje samo još želim, želim napomenuti mogućnost da učitelji primarnog obrazovanja se zaposle, ali samo tamo gdje nema mogućnosti gdje nema stručnog kadra. Mi smo zapravo svjedoci da 50%, skoro 50% sličnih kolegija imaju učitelji primarnog obrazovanja i odgajatelji predškolskog odgoja. Dakle, ne radi se ovdje o tome oće li neko raditi stručno ili ne stručno nego jednostavno kako riješiti problem tamo gdje on i postoji.

Uvaženi kolega dobro ste rekli, treba svoj djeci omogućit predškolski odgoj, doduše ne tiče se baš ovog izmjene zakona, al je povezano s njima, pa apeliram evo i na predstavnike ministarstva koji me sad trenutno ne slušaju. Dakle, imamo primjera gdje smo imali situaciju da su pedagoški standardi prilikom izmjene da su postavili nekakve rigorozne kriterije koji nemaju veze sa stvarnošću u onom smislu o čemu je prije bilo govora kvadrature. Recimo kod mene projektirali smo dječji vrtić za 100-tinu djece u međuvremenu su se pedagoški standardi promijenili i više nije bio za 100-tinu djece već za 70 djece. Paralelno s tim imamo privatni dječji vrtić koji je u običnoj kući, ima 45-ero djece, a čitava kuća stane u taj naš vrtić koji je bio projektiran za 100-tinu djece.

Pa da mi doista moramo voditi računa o dječjem vrtiću u cjelini, odgajateljice i odgajatelji u vrtićima doista ulažu sve da bi djeca dobila osnove koje će im kasnije služiti u daljnjem odgoju i obrazovanju jer znanstvena istraživanja znači nisu ulična nego znanstvena istraživanja su potvrdila da djeca koja su u obuhvatu u dječjem vrtiću postižu puno bolji uspjeh kroz primarno obrazovanje. Pedagoški standard to je rak rana ovog trenutka i ja vjerujem da će i ovo ministarstvo i ova vlada iznaći načina i kroz ovu sad noviju milijardu i 200 milijuna kuna, a jasno je i kroz određene promjene u zakonu da bi se doista omogućilo da se djeca tamo odgajaju, a ne da se djeca tamo čuvaju.

Poštovani zastupniče ono što je napravljeno dobro to treba pohvaliti, ono što ne valja trebamo na to upozoriti, ne to kuditi i zbog toga prozivati nego na to upozoriti da bi se te greške ispravile. Imamo jedan problem u Hrvatskoj, a to je da se jedan dio vrtića koji se napravio ne može uopće otvoriti jer se nije mislilo na slijedeći korak, a to je ekonomska isplativost tih vrtića. S jedne strane imate u pojedinim jedinicama lokalne samouprave da su vrtići još uvijek zatvoreni, napravljeni su možda prije godinu, dvije i ne otvaraju se jer jedinica lokalne samouprave jednostavno ne može pokriti troškove tog vrtića. S druge strane vrtići koji su i van velikih sredina, urbanih sredina dislocirani, ali imaju dobru prometnu povezanost oni su prenapučeni jer zapravo i iz gradova voze djecu u te vrtiće. I tu su problemi, nije se vodilo o slijedećem koraku. Sve ono što nam se dešavalo sa našim sportskim dvoranama to će nam se dešavati i sa vrtićima ukoliko se nešto ne poduzme centralizirano i ukoliko se na to ne skrene na vrijeme pozornost i o tome ne vodi Poštovani kolega da apsolutno se slažem s vama. Ono što je dobro treba, treba njegovati i razvijati da bude još bolje, ono što je loše što ne valja treba otkloniti iz sustava. Jesmo li mi uvijek brzi u tom to je sad isto pitanje, ali zasigurno evo ja kao dugogodišnji djelatnik u sustavu odgoja i obrazovanja moram reći ali doista ne da, da kako se ono kaže hvalite me usta moja, ali da od svih sustava u državi sustav odgoja i obrazovanja najbolje, najbolje funkcionira. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Šimičević, spomenuli ste u svojoj raspravi toliko polemiziranja oko jedne stvari, a to su učitelji koji se mogu zaposliti ali kako što i sam zakon kaže tek u nedostatku odgajatelja kojih uistinu moram priznati i u mome gradu rade odličan posao, pa bi me zanimalo da s obzirom da i vi ste čovjek koji dolazi iz struke obrazovanja doduše srednjoškolskoga koje je vaše mišljenje i koja alternativa bi se i mogla ponuditi u trenucima kada mi kao čelnici lokalne zajednice nemamo dovoljno i ne javi se nitko na natječaj za odgajatelja, a učitelj i je budimo iskreni najsrodniji tome, koja bi alternativa bila tome ako nije učitelj. Zahvaljujem kolega, da Članak 11. kaže i učitelj primarnog obrazovanja može se zaposliti u vrtiće pod uvjetom da u roku od 2 godine položi određeni broj kolegija. Ja vjerujem, ali doista vjerujem da to neće uzeti maha u RH i vjerujem da će odgajatelji raditi svoj posao, učitelji svoj posao. Međutim moramo biti svjedoci da u nekim dijelovima RH gdje imamo fakultete da puno više ljudi izlazi na tržište rada nego što im je tržište garantiralo i automatski se, postavlja pitanje gdje i kada će oni dobiti svoj posao. Onaj tko želi posao može ga naći, onaj tko ne on će čekati i pitanje da li će dobiti takvu priliku, ali je ovdje važno naglasiti da taj učitelj nikad neće imati prednost pred odgajateljem koji je završio poziv za odgajatelja, samo u nuždi gdje nema stručnog kadra. Kolega zastupniče Šimičević, mislim da ova vlada itekako vodi brigu, možemo konačno reći da imamo vladu koja vodi brigu o predškolskom odgoju iako je to isključivo uz komunalne djelatnosti, predškolski odgoj jedina ajmo reći prava odgovornost lokalnih samouprava. I dobro je da vlada stvara ovaj okvir i istovremeno nudi ruku pomoći. To je ajmo izgraditi brojne objekte i osigurati evo samo kroz ovaj program sada i otvoreni javni poziv 22.000 ne, mogućih smještajnih jedinica kad govorimo o djeci predškolske dobi. Zato me malo i žalosti ova rasprava koja je išla u smjeru da idemo sada naći nešto što ne valja, a to je ova primjedba gdje su se malo i odgojitelji možda također potrudili i rekli da im možda to smeta da li i učitelji mogu raditi posao odgajatelja. Mislim da iskustva imamo, pokazuju da mogu, e sada ako ćemo to staviti u zakon nadam se da to neće postati pravilo nego iznimka o kojoj vi pričate i da će se koristiti u slučajevima zaista kad nemat druge. I mislim da je to opravdano i da je to ovaj onaj tko je pisao napravio kako treba. Zahvaljujem poštovani kolega, da, apsolutno se slažem s vama. Vrtići su u djelokrugu lokalne samouprave međutim ovdje vlada iz EU fondova oporavka i otpornosti ulaže velike novce. Ne smije biti slijepi i gluhi ne reći da se ulažu veliki novci koji će doista omogućiti u konačnici proširenje obuhvata djece za 22.500 novih korisnika vrtića. I tu treba doista odati priznanje vladi. Što se tiče učitelja, ja doista smatram da neće, da neće biti veliki broj, ali problem je doista je li bolje da radi učitelj primarnog obrazovanja koji ima skoro sličnih 50 kolege, 50% kolegija nego netko treći. Mi smo svjedoci nažalost da mi u sustavu odgoja i obrazovanja imamo, imamo, [[Upadica: Hvala vam.]] deficitarnog kadra i to se isto pokušava riješiti, ali ne na ovako kvalitetan način.

Već sam u ime Kluba SDP-a stavila određene naglaske na naše zamjerke prema ovom Zakonu koji ima dobrih intencija, ima dobrih momenata, ali ima još nekih stvari koje se mogu ispraviti i poboljšati. Sada ću u pojedinačnoj raspravi se malo fokusirati na ovako detaljnije stvari koje zapravo muče ljude na koje se ovaj zakon odnosi, a to su zaposlenici u predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovi korisnici. Krenula bih s djecom s teškoćama u razvoju, oni su posebna ranjiva skupina i inače imamo problem da im je dosta često, zna se dogoditi da im je nedostupan sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, da su u nemogućnosti uključivanja u vrtiće, da se nerijetko događaju i pritisci da se djeca isključe iz vrtića jer kao nema adekvatne podrške koja može uzeti maksimum iz potencijala samog djeteta ili pak s druge strane, kalkulacija u smislu da bi se upisao veći broj djece jer znamo ako upišete jedno dijete s teškoćama, u tom slučaju morate odgojno-obrazovnu skupinu smanjivati za 2 ili 4 djeteta, ima tu razno raznih problema i manipulacija, tako da mislim da u ovom Zakonu, što sam već i napomenula u replici, mislim da je nužno da se svakom djetetu s teškoćama, kao što je to sustav u osnovnoškolskom, i u srednjoškolskom obrazovanju, nađe način kako će im se osigurati pomoćnik u nastavi, odnosno asistent, ovdje to nije klasična nastava, ali na tom njihovom putu ulaska u odgojno-obrazovni sustav. Ovakvom konstelacijom gdje mi stavljamo mogućnost da se može, ako jedinica lokalne samouprave ima novaca, mi zapravo, imat ćemo stanje koje neće biti, nažalost, zadovoljavajuće i nećemo jamčiti svakom djetetu jednak pristup obrazovanju. Nadalje, ono što ljudi koji rade u sustavu također, upozoravaju je činjenica da bi se trebao definirati pravilnik koji bi trebao pojasniti postupanje pri upisu djeteta s teškoćama u razvoju u ustanovu jer je roditelj obvezan prema uputi dječjeg vrtića obaviti preporučene pretrage u cilju prikupljanja što potpunijih informacija o djetetovim mogućnostima i teškoćama. Ako se zbog vrste i stupnja teškoće utvrdi da dijete u određenom programu i ustanovi ne napreduje zadovoljavajuće, odnosno ako vrtić nije u mogućnosti djetetu pružiti odgovarajuće uvjete, dijete se upućuje u najbliži vrtić koji mu to može omogućiti. Pri takvom prelasku nužno je propisati da te dvije ustanove trebaju surađivati u potpunosti kako bi se djetetu i roditeljima taj prelazak olakšao. Drugo, jednako tako, tim pravilnikom bi trebalo jasnije definirati zadaće stručnih suradnika i odgojitelja u odnosu na rad s djetetom s posebnim potrebama. Individualizirane programe znamo da pišu edukatori, rehabilitatori i psiholozi. Međutim, mi imamo ustanove, odnosno vrtiće gdje nemamo te stručne profile, nema stručnih suradnika odgovarajućeg profila pa je nužno pravilnikom ili nekim propisom ovaj, osigurati djetetu s teškoćama odgovarajući individualni program u suradnji sa stručnjacima iz drugih vrtića. Jednako tako, ono što je bitno u čl. 20 st. 6 važećeg Zakona, ali propisana je mogućnost provedbe inicijalnog razgovora s roditeljima i djetetom prije upisa. Bilo bi dobro da je taj inicijalni razgovor obvezan. Ono što smo već danas dosta puta napomenuli, da se pretpostavlja da bi osobe koje su završile učiteljski studij uz uvjet da u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa steknu kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelje i razlike programa za prekvalifikaciju trebalo uputiti na rad u vrtićima, ako smo prisiljeni na tu opciju, onda ta privremena rješenja moraju se provesti uz vrlo bitne slijedeće napomene. Prvo, po nama ne vidimo razloga da se ne proširi pojam srodnih studija završetkom kojih se može zasnovati radni odnos u dječjem vrtiću na radnom mjestu odgojitelja na način da uz učitelje to mogu biti i osobe koje su završile studij pedagogije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije i psihologije. Drugo, potrebno je striktno ograničiti vrijeme trajanja radnog osoba za osobe koje se zapošljavaju sa završenim srodnim studijima, jer ovo ne smije biti trajna nego samo privremena mjera. Treće, država mora skrbiti o tome kako će u nadolazećem razdoblju osigurati adekvatne kvote kojima ćemo pokriti potrebe za ovaj obuhvat od 97% djece od 4. do polaska, od 4. godine do polaska u školu do 2030. g. Nestručne zamjene ne smiju biti nositelji odgojno-obrazovnog procesa odnosno ne mogu raditi samostalno već isključivo uz nazočnost odgojitelja koji ima odgovarajuću kvalifikaciju u tijekom stjecanja dodatne kvalifikacije nipošto ih se ne može stavljati u povlašteni položaj na način da nemaju status pripravnika i da ne polažu stručni ispit.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegica Glasovac. Već smo nekoliko puta danas ovdje čuli da vladajući jednostavno ovim izmjenama zakona zapravo ne žele suštinske promjene u sustavu nego jednostavno ganjaju brojku od 96% uključenosti djece u rani i predškolski odgoj i obrazovanje kako bi mogli iskoristiti sredstva iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka isključivo za izgradnju fizičkih smještajnih kapaciteta bez financiranja kadrova i ostalog hladnog pogona. Kako vi komentirate činjenicu da je pritom potrebno osigurati novih 22 tisuće upisnih mjesta, odnosno kvota u odgojno-obrazovne ustanove, a da pritom, recimo, u Brodno-posavskoj županiji odgojno-obrazovne ustanove pohađa svega 18,9% djece, dok u gradu Zagrebu 90% Uz najbolju volju, utrku koja se vodi i borbu s vremenom, evo, mene zanima vaš komentar kako mislite da će toliki nesrazmjer uspjeti osigurati u pojedinim krajevima RH?

No, ono što sam zaboravila reći, a iznimno je bitno u pojedinačnoj raspravi, ja jesam za to da to bude privremeno rješenje, ali oni mogu samo imati radnu dozvolu da u ograničenom periodu rade u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Nipošto se ne može dogoditi oni ne mogu, naprosto njima s obećava sad nešto što je nemoguće, oni temeljem Zakona o HKO-u oni ne mogu steći kvalifikaciju odgojitelja djelomičnom prekvalifikacijom u trajanju od dvije godine jer to definira potpuno drugi zakon i to je sustav visokog obrazovanja koji je u svom filmu i tako treba biti. Ne može se ovo raditi na ovakav način, radna dozvola za privremeni rad da, ali nikako stjecanje brzinskim putem onom zaustavnom trakom ulazak u sustav, ostanak u njemu i dodjeljivanje [[Upadica Vidović: Hvala.]] kvalifikacije za koju nema elemenata zakonskih. Poštovana kolegice. Bilo je puno negodovanja s pravom naravno i struke i znanosti da zapravo u svim dimenzijama kvalitete ovakvog jednog zakona se zakazalo i što se tiče pristupa osoblja, kurikuluma, praćenja i vrednovanja i upravljanja i financiranja. Pa sad ste vi malo više govorili o zaposlenicima, slažem se da je ovo samo privremena mjera da eto srodna zanimanja jel preuzmu, ali naravno da je pitanje koliko dugo. Činjenica je da godišnje izlazi nekih prema podacima koje ja imam nekih 500 završenih odgojitelja, već sad ih fali 3.000, dugoročno 7.000. Mislim koliko će taj privremeni period uopće trajati i uopće kojim amandmanima popraviti ovakav zakon za koji kažem i struka i znanost kažu da su loši? A koliko čujemo ima kolega iz vladajuće većine koji imaju određenih zapravo sumnji oko ovog zakona. Drugo, obećava se priznavanje kvalifikacije odnosno dodjeljivanje kvalifikacije zvanja odgojitelj koji se zna kvalifikacija se stječe završetkom od određenog odgojno obrazovnog odnosno visokog učilišnog programa i tu naprosto prostora za to, ljudima se obećava nešto što nije realno. Broj tri, ovo što vi govorite točno je, upravo ovoj analizi koje je izdalo Ministarstvo socijalne politike je izrađena simulacija da do 2030.g. smo dužni osigurati 9.148 odgojitelja kako bi zadovoljili barcelonske ciljeve i DPS. Znači bez sustavnog strateškog upravljanja ljudskim potencijalima, razgovora s fakultetima i osiguravanja dovoljnog broja stručnih ljudi koji trebaju nositi taj sustav ranog predškolskog odgoja ovaj zakon će nažalost ostati mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Kolegice ja ću nastaviti otprilike tamo gdje ste vi u svojem odgovoru na repliku stali. Dakle, mi možemo imati imam osjećaj cijelo vrijeme da kad je riječ o izmjenama i dopunama zakona da radimo o izmjenama i dopunama zakona da bi zadovoljili formu. I onda zadovoljavamo formu kroz izmjene i dopune zakona odradimo što trebamo, ali onda dolazimo do stvarnosti. Ako sad znamo, ajde neka bude brojka od 9.000 da nam treba odgojitelja u dječjim vrtićima, nek to bude brojka, a znamo da ih godišnje može iz školstva izaći dakle izlazi 500, točno možemo izračunati koliko nam treba godina da to postignemo. Dakle, mi moramo samo znati što hoćemo, što želimo i što želimo napravit.

Ovaj znači ovaj podatak o 9.148 je sad možda malo, malo drugačije jer je rađen prije dvije godine, ali recimo da je i za 2.000 manji, ovo što ste vi rekli točno je, negdje oko 630 je kvota upisanih studenata godišnje, od toga naravno da mi nemamo završnost takvu da možemo reći da sve ono što je upisano za tri odnosno za pet godina da ćemo moći raspolagati time. Ovakvim pristupom nećemo to niti imati bojim se. Ali to je pristup koji se tiče i ovog financiranja, gdje kaže vlada mi ćemo pomoći kod sufinanciranja većeg udjela možda eu fondovi i kod održavanja hladnog pogona, ali nigdje ne kaže kojim kriterijima, nekom odlukom uredbom nejasnih kriterija to nije nikako put kojim trebamo ići, to smo mi morali znati. Sljedeća za raspravu zastupnica gospođa Vesna Bedeković.

Hvala vam lijepa.

Ukoliko mi vrijeme dozvoljava ja ću samo kratko se osvrnuti na neke primjedbe koje su između prvog i drugog čitanja prihvaćene, a o kojima je nekako i najviše bilo riječi. Dakle, osim onih primjedbi koje se odnose na pravno i nomotehničko uređenje pojedinih odredbi prihvaćeno je velik broj primjedbi kako Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu tako i nekih drugih odbora, a jednako tako i zastupnika pojedinačno. Ono na što bi stavila naglasak i što pozdravljam, to je izmjena odredbi čl. 3. koje se odnose na kurikularne dokumente i njihovo donošenje, a to s ciljem ostvarivanja pretpostavki za donošenje nacionalnog kurikuluma predškole kojim bi se utvrdila prije svega načela odgojno obrazovni ciljevi, a onda i odgojno obrazovana očekivanja s planom i načinom izvođenja, mislim da je to izuzetno bitno. Ono što dalje smatram bitnim da se je zaista preciznije definirala mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja kao nestručnih osoba. Razumijem da se je tijekom ovog proteklog vremena zaista u javnom i stručnom prostoru pojavila jedna bojazan struke prije svega odgojitelja, jedan stah od dakle ugroženosti od strane učitelja ovaj međutim ja mislim da je u ovom sad preciznije definiranom formulacijom zaista puno toga jasnije. Omogućeno je dakle da učitelj primarnog obrazovanja se može zaposliti u vrtiću kao nestručna osoba, ali, ali onda kad se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja uz uvjet da u roku od 2 godine je li od dana zasnivanja radnog odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja. A ako to ne učini u roku od godinu dana prestaje joj radni odnos i dakle izlazi na neki način iz sustava.

I na ovaj način smatram da zakon čini jednu intervenciju da bi se riješio problem deficita odgojitelja koji trenutno imamo, a svakako tu su i visoka učilišta, naša sveučilišta koja obrazuju buduće odgojitelja koja bi trebala voditi računa o potrebama tržišta rada i naravno povećanju upisnih kvota za ove studijske programe. Već sam govorila o tome o Članku 24. kroz replike, važnost dakle gdje ovaj zakon prvi puta omogućuje osiguravanje sredstava iz državnog proračuna za jedinice lokalne samouprave namijenjeno dovršetku financiranja projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije dječjih vrtića. Isto tako sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića također iz državnog proračuna. I evo još minutu i nešto vremena, ja ću samo podsjetiti zaista da ovaj zakon po mom osobnom mišljenju ide prema kvalitativnom poboljšanju sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tu ću se zaista složiti, ali ću dakle naglasiti da vlada na čelu sa premijerom Plenkovićem od 2017. godine do danas itekako sustavno vodi računa o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i od 2017. do danas izgrađeno, dograđeno, rekonstruirano 498 vrtića ukupno u cijeloj Hrvatskoj, uloženo 2 milijarde kuna, dodatno osigurano 1,62 milijarde kuna. I to je nešto što smatram potrebno zaista naglasiti i dodatno dakle još 1,62 milijarde za nove dječje vrtiće iz ove nove omotnice za novih 22.500 mjesta.

Izvolite. Poštovana zastupnice, vi ste sveučilišna profesorica, dakle članica ste akademske zajednice i predajete na sveučilištu upravo i odgojiteljima i učiteljima razredne nastave, dakle poznate program. Poznate vjerojatno i profil osoba koji imaju interes za takva zvanja i zanimanja, pa mi recite da li je to toliko strašno šta se sada kritizira ova mogućnost da učitelji razredne nastave uz određene prekvalifikacije postanu odgojitelji odnosno im se omogući njima rad s jedne strane, s druge strane da djeca imaju kvalitetno zbrinjavanje odnosno odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama, dakle ili da oni budu nezaposleni, a ovdje da ili nemamo uopće kadrova ili da tražimo neka druga zanimanja koja nisu ovoliko ni slična [[Upadica: Hvala.]] ni bliska. Hvala vam lijepa kolegice na ovom pitanju. Da, ja zaista predajem na dakle studiju razredne nastave, studiju ranog i predškolskog odgoja i poznajem studijske programe jednog i drugog profila i mogu reći da doista ima jedan znatan broj kolegija koji su vrlo, vrlo slični, jednako tako ima i dio kolegija koji su specifični upravo za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ne znam, poput pedagogije, ranog i predškolskog odgoja, kurikuluma ranog odgoja, ne znam obiteljske pedagogije, pedagogije djece s posebnim potrebama, metodika koje su specifične za rani i predškolski odgoj i naravno stručna praksa. Međutim, dakle ima, ima puno stvari koje su vrlo slične, dio stvari koje su, dio kolegija i sadržaja koji su specifični i ja zaista ne vidim problem u tome da učitelji uskoče u ovom trenutku kad imamo deficitarnost jer tko će drugi nego učitelj primarnog obrazovanja [[Upadica: Hvala vam.]] bolje pristupiti djeci rane i predškolske dobe [[Upadica: Vrijeme.]] dobi. Hvala potpredsjedniče. Kolegice kad se vrtići izgrade i kad se naprave onda postoji izazov financiranja djelatnosti pogotovo za one jedinice lokalne uprave i samouprave koje su lošijeg imovinskog stanja, koje su više ruralne nego druge. Ovim zakonom se predviđaju neke mjere koje će svakako onda doprinijeti tome da lokalne uprave i samouprave nemaju problem financiranja te djelatnosti. To je ovo što objašnjavala, dakle i osvrnula sam se na Članak 24. kojim se propisuje da sredstva upravo ta za fiskalnu održivost dječjih vrtića koje ćemo izgraditi i još dodatno novih čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, da se znači osiguraju u državnom proračunu.

Govorila sam o pilot projektu, dakle sufinanciranja rada dječjih vrtića u općinama i gradovima prve do četvrte kategorije indeksa razvijenosti sa 500 kuna po djetetu. To je krenulo za vrijeme kolegice Murganić kao ministrice, kao pilot projekt. Ja sam kao ministrica nastavila. Državna tajnica za demografiju je također nastavila. Intencija je da se mjera proširi na cijelu Hrvatsku [[Upadica Vidović: Hvala.]] Ja mislim da je to dobra stvar i važna intervencija države. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Bedeković, evo budući da dolazite iz sustava odgoja i obrazovanja imam dva pitanja za vas. Prije svega jest da još jedanput naglasite bit ovih izmjena i dopuna ovog zakona. Prije svega mislim u stvari na povećanje obuhvata broja djece u dječjim vrtićima i na obavezu gradova ili općina koji trenutačno nemaju organiziran rani predškolski odgoj i obrazovanje na koji način će oni to moći, odnosno morati organizirati na svom području samostalno ili u dogovoru sa nekim drugim gradom ili općinom. Osim toga, također vas molim da dodatno naglasite ulaganja koja je Vlada premijera Plenkovića osigurala i izdvojila za predškolski odgoj od 2017. na dalje. Naime, osim dvije milijarde kuna koje su već potrošene

Jako je važno, dakle prije svega učiniti dostupnost, priuštivost i ravnomjernost dječjih vrtića u cijeloj Hrvatskoj. I to je ono što je intencija Vlade i to je ono što Vlada radi. Dakle, do sad izgrađeno, dograđeno, rekonstruirano 498 vrtića dodatno i kroz, dakle i ovaj poziv i još 1,62 milijarde kuna. Dakle, to je ono što se tiče materijalne baze i podloge. Što se tiče financijske održivosti, sufinanciranja to sam odgovorila kroz repliku kolegici Grba-Bujeviće. Dakle, tu je Vlada da kroz državni proračun osigura dodatna sredstva što je ovim zakonom omogućeno i Vlada će i država će to raditi.

Još koliko ima 19 županija!

Ja neću svoju repliku započeti sa riječima koliko je ova Vlada Andreja Plenkovića uložila ili nije uložila. Vjerujem da ste upoznati s time, da su upravo predstavnici akademske zajednice sa vašeg studija podnijeli otvoreno pismo premijeru i saborskom odboru koliko sam imala prilike primijetiti upravo sa nakanom da se ovaj zakon poboljša. I sami znate da su potpisnici peticije 4 najveća sindikata, 5 krovnih udruga, peticija za izmjene ovog zakona i za poboljšanje ima danas preko 25000 potpisa. I mene zanima ovog puta upravo kao predstavnica te akademske zajednice, ja mislim da je to zaista strašno, da sad učitelji razredne nastave kako kažu vaše kolege uskaču na mjesto odgojitelja da li ćete ovog puta stavit politiku sa strane i da li ćete u petak prilikom glasovanja podržati oporbene amandmane koji nisu politički i za 90% njih ne trebaju sredstva u državnom proračunu [[Upadica Vidović: Hvala.]] već su isključivo amandmani usmjereni po glasu struke. Dakle, meni je kolegice savršeno jasno zašto vi niste željeli započeti vašu repliku brojčanim pokazateljima i financijskim sredstvima koje Vlada Andreja Plenkovića uložila i ulaže u razvoj ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja zato što se zaista nemate na što osloniti i nemate zaista materijala na sličan način govoriti o ulaganjima vaše vlade kad je imala priliku i kad je mogla. Kad budemo poslije na kavi pitat ću vas, pitam vam sad pred svima, a vi mi poslije odgovorite koliko milijardi, koliko dječjih vrtića, koliko zapošljavanja i koliko zbrinute djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju za vrijeme vaše Vlade. Drugi dio odgovora što se tiče akademske zajednice i struke, akademska zajednica i struka je itekako pozivana na radne sastanke u Ministarstvu znanosti [[Upadica Vidović: Zahvaljujem se.]] i obrazovanja radi dogovora upravo o rješenju ovih problema.

Povrijeđen je članak 238. Pa meni je žao što vi niste primijetili, ali ja ću vas podsjetiti da je upravo HDZ-ova Vlada jednim potpisom pera ukinula kurikularnu reformu zbog koje je na ulice izašlo 50 000 hrvatskih građana i time svoj djeci i svim roditeljima, svim zaposlenicima u sustavu odgoja i obrazovanja pljunula u lice, a podsjetit ću vas [[Upadica Bedeković: Koliko novaca, koliko dječjih vrtića i koliko samo mi to recite.]] [[Upadica Vidović: Molim vas!]] Ja sad govorim!

Ali se za povredu Poslovnika javio i kolega Željko Pavić, izvolite. Poštovana zastupnice, samo da vas podsjetim nisu mogle bit investicije jer su morali vraćati dugove koje je napravila Vlada Ive Sanadera. To ste zaboravili. Potpuno nepravilno zloupotrebljavate kolega povredu Poslovnika, nit spominjete članak, replicirate pa onda opomena i vama, ali će zato kolegica Sabina Glasovac ukazat na povredu poslovnika. Osobno moram upozoriti u ovom saboru da se ne može nas zastupnike praviti ludima jer ovi vrtići što su sad građeni iz fondova EU su građeni na temelju operativnog programa kojeg je izradila naša vlada, ovo ministarstvo i Ministarstvo poljoprivrede, ok, i to svaka ptica na grani danas zna. I vi znadete da ovo nije bila povreda poslovnika, pravit nekog ludim ili se tako osjećati nije povreda poslovnika, pa i vama kolegica opomena. Kolegice izvolite. Pozivam se na čl. 238., a nastavno na ovo što je kolegica Glasovac kazala što znaju ptice na grani, pa podsjećam da bi ptice na grani trebali također znati da je upravo vaša SDP-ova vlada u čijem ste sastavu bili dužnosnica rušila plaće profesora, nastavnika i ostalih djelatnika u državnim i javnim službama i da je osnovica rasla za 0%, a da ste koeficijente [[Upadica Vidović: Hvala.]] rušili, stoga su plaće padale. I imamo sada repliku kolegice Sabine Glasovac. Izvolite. E sad da se sjetit na što je bila replika.

To je nesrazmjer strašan i ova gradnja vrtića koji su izgrađeni do sada i koji će se gradit ovih novih 22.000 mjesta znači ništa od toga nećemo imati ako jedinicama lokalne samouprave ne osiguramo i pomognemo sredstva za platit zaposlenike, osigurat standard i platit račune, materijalne troškove vidimo kako energenti rastu, znači to je ono što sam htjela reći. Obećali ste novce za funkcionalno spajanje [[Upadica Vidović: Hvala.]] novce za funkcionalno spajanje [[Upadica Vidović: Vrijeme isteklo kolegice.]] ali nikakve kriterije niste donijeli da se mogu okrupnjivati ako ne mogu sami u javnim Malo mi je minuta da kolegici odgovorim na sve ovo što je evo nabrojila. Ma ja ću ovako reći, činjenica je da je vlada Andreja Plenkovića izgradila, dogradila, adaptirala 498 vrtića i da će do kraja razdoblja o kojem smo govorili uložiti još novih milijardu 620 milijuna kuna, sviđalo se to nekome ili ne. Ja razumijem oporbu, ja vas razumijem to je vaš posao, da ste imali o čemu govoriti i da ste imali činjenice, da ste imali brojke, da ste imali 500 vrtića koje je izgradila vlada Andreja Plenkovića vi bi ih danas nabrojili i vi bi rekli hrvatskim građanima, vlada SDP-a je napravila to, to, to i to. Vlada HDZ-a ima o čemu govoriti. Imamo svi o čemu govoriti, hvala vam lijepa, vrijeme za raspravu je isteklo.

Izvolite. Zastupnice i zastupnici. Uvodno ću se kratko osvrnuti na izlaganje Kluba zastupnika Suverenista jer je to najjednostavniji način da objasnim razliku između onih politika koje Hrvatskoj mogu osigurati razvoj i prosperitet i onih regresivnih politika koje nas drže zatočenima u lošem životnom standardu, u srozavanju obrazovanosti i u nastavljanju trenda iseljavanja. Dakle, zastupnik Suverenista je rekao da je demografija rak rana hrvatskog društva. E pa nije, rak rana hrvatskog društva je HDZ i raznorazni Zekanovići i drugi žetončići, rak rana hrvatskog društva je korupcija. Znanstveno istraživanje docenta za Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Tade Jurića to i potvrđuje, a drugi razlog iseljavanja je loše uređena, loše osmišljena, disfunkcionalna i nepravedna država. Zastupnik iz kluba Suverenista optužio je nove politike nove mjere u Zagrebu, ali i u drugim gradovima za cinizam i za farizejstvo, pa ga ja upućujem da farizeje i cinike prije svega potraži u HDZ-u, a onda i u vlastitim redovima. A evo u čemu se taj cinizam i farizejstvo očituje, dakle taj isti zastupnik iz kluba Suverenista govori da je u pasivnim krajevima iz kojih on dolazi napravio puno za demografsku obnovu koja se temelji na politici troje i više djece i zalaže se da se taj model uspostavi na razini čitave Hrvatske, pri tome je taj model uspješan i poticajan ako se majke plaća za status odgajateljice. Naime, djeca majki odgajateljica ne idu u vrtiće, majke odgajateljice sa većim brojem djece po toj osnovi ostvaruju veći prihod od odgojiteljica u vrtićima, pa čak i od nastavnica u škola, pri tom se te žene, najčešće su to žene dugo i mukotrpno obrazuju da bi za ovako nešto uopće imali kvalifikacije. Zatim taj isti zastupnik iz kluba Suverenista kao da ne vidi nikakvu kontradiktornost u vlastitim riječima ukazuje kako je glavni problem ovog zakona o kojem raspravljamo danas čitav dan to što se na neki način degradira struka koja se izmjenama i dopunama Zakona usprotivila. Odjednom je suverenistu glavni problem to što nismo osigurali dovoljnu stručnu spremu onih koji rade u vrtićima, a nije više problem to što uopće nema dovoljan broj vrtića pa ponovno u svojoj retorici napada one koji bi radili nove vrtiće, primjerice, u gradu Zagrebu. Ja podržavam prijedloge i amandmane i svaku drugu riječ struke, a podržavam i smjer kojim je krenula nova vlast u Zagrebu kada je odlučila ukinuti mjeru majki odgajateljica kako bi osigurala sredstva za izgradnju novih smještajnih kapaciteta i izgradnju novih vrtića, a ukoliko je u provedbi ove mjere bilo krivih odluka, nadam se i vjerujem da će oni biti ispravljene, ali da će smjer ostati isti. Zalažem se za društvo jednakih šansi, a ono počinje u vrtićima i svakom djetetu moramo osigurati mjesto u vrtiću i što kvalitetniji predškolski program koji provode oni koji su za predškolski odgoj primjereno obrazovani i za obavljanje tog posla primjereno i plaćeni. Zalažem se za društvo koje je svjesno da brže napreduje kada žene uključi u tržište rada i ne potiče ih da ostanu doma zatočene u svoja 4 zida. Demografske mjere kakva Hrvatska treba su stvaranje dobro uređenog i dobro organiziranog društva u kojem će oni koji su u prokreativnim i stvaralačkim godinama htjeti ostati živjeti ovdje i ovdje će moći ostvariti svoje potencijale. S obzirom da sam se u svom izlaganju pozvala na zaključke demografa Tada Jurića, da je korupcija glavni razlog iseljavanja. Na ovaj Zakon podnijela sam nekoliko amandmana kojima se ispravlja korupcija na svojim izvorima. Iz prakse znam da je postupak imenovanja članova upravnih vijeća i ravnatelja dječjih vrtića koji su u vlasništvu države, gradova i općina često koruptivno potpomognuta. Nepotizam, klijentelizam, stranačko uhljebljivanje, ovdje su najčešći, a ujedno i našim građanima najvidljiviji, najbliži i pogađaju ih tamo gdje je nešto njima životno bitno. Problem postoji već na razini donošenja odluke o tome hoće li se dijete upisati u vrtić ili ne.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajnici sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, želim nešto reći o ovom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Evo, da ovi važni izađu da konačno možemo nešto reći. Mislim da smo malo krivo krenuli i da niti odgajatelji niti nastavnici razredne nastave ni učitelji ne zaslužuju ovakvu raspravu niti da ih bilo tko dovodi u izravan sukob zato što pripadaju istom, po meni, prostoru, prostoru obrazovanja i ako bi htjeli do apsurda dovesti to, sve bi se to vrlo lako moglo pobiti. Tko je stručan i osposobljen u 6. g., a tko je nestručan ili neosposobljen u 7. ili na početku 7. g., znači nemojmo to raditi, ti ljudi rade vrijedan posao i tko je bio u tom sustavu, zna što je razlika. Dobili smo priliku danas da govorimo o sustavu koji nije česta tema. Mislim da nudi na bolji način nego što smo imali do sada. Naravno da je netko u sustavu primijetio određene nedostatke, što ne možemo reći, ne možemo reći da sustav ne funkcionira već i sada na ovakav sličan način, ali ajmo ga poboljšati. I to je to, nemamo što drugo više previše o tome raspravljati. Ako je nešto isključiva nadležnost lokalne samouprave, onda je to predškolski odgoj i komunalne djelatnosti. Ako to ne možemo zadovoljiti u najmanjoj općini ili srednjem i većem gradu, onda ne možemo ništa. I sada smo došli na raspravu kako to da jedna vlada nije osigurala sredstva za plaće, nije osigurala sredstva za materijalne nekakva prava, nije osigurala sredstva sada niti za troškove materijalne, itd. Pa valjda razumijemo određene razlike.

Zato jer je to bilo vrijeme kada su svi ti profesori, učitelji, na koji se oni pozivaju dnevno, tjedno hodočastili sa prosvjedima ispred ministarstva gdje je ona bila šef, a zašto? Zato jer su bili nezadovoljni devastacijom materijalnih prava koje je ona provela, materijalnih, kao i devastacijom plaća koja se desila. I to je bila jedina politika i zato je to smiješno slušati, kolegice Glasovac, te vaše silne primjedbe na nešto na što vi niste odgovorili na koji način, onda je najbolje da malo si zabremzate i kažete malo ću ipak malo razmisliti što govorim jer ako govorim, ne da se hvalim, što se imamo hvaliti s time da smo napravili 500 vrtića i da ćemo napraviti još 500, što se time dobiva? Ajmo i na drugu stranu, lokalna samouprava pristaje na jedan teret koji će morati nositi u budućnosti, nije izgradnja vrtića mi smo napravili zgradu i sve smo riješili, država je dala 85, 75 ili već koliko posto vrijednosti i poslije toga sve ide idealno, neće biti. Imamo ono što svaki čelnik itekako mora procijeniti jer je kod njega plaća, kod njega su materijalni troškovi, kod njega je sve što se tiče predškolskog odgoja. Dobra volja Vlade da pomogne, da je našla načina da pomogne, e tu trebamo reći, dobri su ovi koji to mogu napraviti, ako se želimo s time složiti. Ako nam ne treba tih vrtića, onda se vratimo u onu bivšu državu. Znamo kakav je sustav tada bio u predškolskom odgoju.

Danas kada se izdvajaju zaista velika sredstva, pitajte svaku lokalnu samoupravu, to nisu beznačajna sredstva, znam po svome gradu koji ima 44 zaposlena, ima više zaposlenih nego u gradu, bilo gdje. Znači tu su nam ljudi koji nam trebaju. Njihove plaće su priča o kojoj moramo razmišljati, oni su nezadovoljni sa svojim plaćama. Bilo je vremena kad su bili zadovoljni u odnosu na neke druge, a bilo je vremena očito dolaze dani kada to postaje problem. I imaju pravo tražiti te plaće, ali na svakoj lokalnoj samoupravi da naprave maksimu dobroga, ne da nam se desi Zagreb koji kaže ukidamo jednu mjeru, ne valja, „roditelj odgojitelj“ pa ćemo vam dati supstitut, napravit ćemo koliko su rekli, 20 novih vrtića. U prvoj godini nema ništa, vidjet ćemo što će biti u 4, hoće li biti 20, hoće li biti 1 ili 2, pa smo mi i supstitut napravili, a djeca nam ostala doma. Znači to su odgovornosti lokalne samouprave i svaki pokušaj da se na vladu veže ono što nije njezino je krivi. Ovdje je pomoć, to ne govorimo, ovdje je zakonski okvir, ajmo se s njime poistovjetiti i ajmo ga provoditi u praksi pa ćemo vidjeti što će on stvoriti. A nemojmo odgojitelji i učitelje stavljati u isti sukob jer jedni drugome nisu sukob niti konkurencija. Imamo sada povredu Poslovnika kolegica Sabina Glasovac. Gospodine potpredsjedniče, kolega Borić je povrijedio Članak 238., omalovaživši me, a i spomenuvši me u svojoj replici odnosno stavivši mi u usta nešto što ja nikad nisam rekla. Ja ni u jednom trenutku nisam rekla da Hrvatskoj ne trebaju nove zgrade i nova vrtićka mjesta. Ja sam samo dovela u pitanje opstojnost i održivost tih zgrada i činjenicu ovo što ste i sami rekli da jedinice lokalne samouprave 70% od onog što izdvajaju za vrtiće izdvajaju za plaće, a ako im ostane 30% za nekakve materijalne, sigurnosne druge troškove [[Upadica: Hvala.]] i razno, to je neodrživo.

Izvolite. Kolega Boriću to sigurno nije sukob između nastavnika i odgojitelja, niti ga neko s ove strane potiče. Dapače tu bi se uistinu trebalo othrvati socijalnom darvinizmu koji vi promičete i nastavnici i odgojitelji trebaju se ujedini protiv politika koje vi vodite. A ono što je dokaz da vi vodite jednu socijaldarvinističku politiku je sam vaš zakon u kojem se doslovno depopulacija uzima kao pozitivan argument u objašnjavanju ovog zakona. Znači pad broja djece se uzima kao dokaz da će se smanjiti izazov dostizanja 100% upisa u predškolu. To je vaš zakon. Vi se hvalite time što su ljudi iselili, što nema više djece pa ćete onda doseći one standarde koje smo ili sami sebi nametnuli ili su nam [[Upadica: Hvala.]] nametnuli izvana. Kolegice Peović možda vi kažete da tog sukoba nema, ali on je vidljiv meni i u medijskom prostoru i današnjoj raspravi gdje se pokušava sukobiti dvije ajmo reći struke na način da jedna drugoj jesu konkurencija i da nije u redu da jedna, jedan dio struke ulazi u prostor druge. To sam doživio tako. E sad je prirodno reći onda koji su to koji mogu ući u slučaju da nemamo ono što želimo. Ja ne želim reći da neće postojati, ali ne vidim toga ravnatelja dječjeg vrtića koji će na natječaju umjesto odgajatelja izabrati nastavnika ili učitelja i reći sad ćeš ti raditi, ti nećeš. U nedostatku kadra kao što ga imamo i u osnovnoj školi u predmetnoj nastavi gdje moramo pokrivati određene predmete sa ljudima koji nisu baš najstručniji u dijelu kojeg moraju pokriti, ali moramo jer nastava ide, program ide i treba naći zamjenu se to radi, ako je to sukob na kojem inzistirate vi radite dalje, ja kažem sasvim nešto drugo [[Upadica: Hvala.]] lokalna samouprava mora naći načina da riješi ovo što ovaj okvir zadaje. Poštovani kolega, prije nekoliko mjeseci smo imali ovdje raspravu o paketu iz sustava socijalne skrbi i govorili smo o nedostatku kadra u tom sustavu, bilo socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, defektologa, logopeda i nikome nije palo napamet da zapravo da nadomjestimo nedostatak kadra sa priučenim primjerice pravnicima koji će moći obavljati poslove socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb iako se njihovi poslovi nažalost ne razliku punu. Čisto za zbog stručne javnosti i čisto zbog evo našeg idućeg djelovanja da nam pojasnite da li da ovako možemo očekivati takva famozna rješenja i drugim resorima, čisto da se pripremimo jer ovdje imamo zapravo degradaciju odgojitelja i sukob dvije struke za što je zapravo odgovoran ovaj prijedlog odnosno predlagatelj. A ponajmanje znači stručni kadar i ponajmanje su odgovorni

Nećemo naći nikakvu zamjenu ni mogućnost da je pružimo nego je ne treba biti. I to je onda politika i to ćemo dati građanima. Ako imamo mogućnost da imamo odgojnu skupinu i da s njome radi netko tko je stručan odgajatelj, izabere ga netko i on bude, ali ako nemamo u nekom manjem mjestu u ruralnoj sredini, u manjem gradu, imamo mogućnost da to nadomjesti nastavnik, učitelj, zašto mu ne bi dali priliku. Zato sam rekao možemo dovesti do apsurda tko je stručan u kraju 6 godine prije ulaska u školu i na početku osnovne škole početkom 7 godine. Jel tih dana, mjesec dva dana radi u životima djece toliku razliku da je ta struka nenadomjestiva ili možemo reći zaista ako imamo uvjete koje predlaže ovaj zakon možemo to nadomjestiti u slučaju da nemamo ono što traže.

Opet ću ponoviti poštovani kolega Boriću da svjedočimo najvećim ulaganjima u sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja ikad i da je za to zaslužna ova vlada premijera Plenkovića. Također mislim da je bitno reći da od već uloženih 2 milijarde kuna od 2017. naovamo kojima je sagrađeno i obnovljeno 500 vrtića, da je 100 tih vrtića od 500 upravo na području Primorsko-goranske županije i Istarske županije, točnije 48 na području Istarske i 46 vrtića na području Primorsko-goranske županije. Zbog toga što smatram da je ovo podatak koji dovoljno govori ustvari o angažiranosti općina i gradova na području tih dviju županija. A moje pitanje vama odnosi se ustvari na materijalna prava i na plaće koje ste i sami spominjali općenito, plaće u državnoj [[Upadica Vidović: Hvala.]] i javnoj službi koja je u vrijeme ove vlade rasla za 32% odnosno 1.800 kuna. Gledajte, znači svi mi ovdje u sabornici možemo pričati ovo, ali ja znam šta rade lokalni čelnici, stoje u redu i mislim da su se mnogi već prijavili na javni poziv od prije dva dana i vrlo svakodnevno će gledati kada izađu rezultati gdje sam i na kojem sam mjestu jer želim to riješiti. Svjestan svega što nosi izgradnja jedne zgrade kako se može zvat ili dogradnja postojeće izgradnja nove itd. svjestan svaki čelnik. Nije on tamo odabran da ne brine i da propusti ovo što oni zazivaju znači da se ne javi da bi mi ovdje vodili politiku ko je što ili nije, to je problem nas ovdje na državnom.

Poštovani kolega Borić govorili ste što sve jedna općina treba osigurati za funkcioniranje jednog vrtića. Vi imate iskustvo kao ravnatelj vrtića, vi imate iskustva kao načelnik općine i tada sigurno znate koliki je strah i kod ravnatelja vrtića i kod načelnika vezano za najavljeno ni porast cijena energenata. Da li mislite da bi trebalo još jednom preispitati mogućnost da vrtići ne plaćaju cijenu električne energije po tarifi poduzetništva kao što imamo kod vatrogastva.

Pa evo ja bih volio da možemo na taj način to bi značilo da grad kao osnivač također ima posebnu tarifu po kojoj će ugovoriti cijene električne energije, ali mislim da je neće ugovoriti na taj način nego ćeš raspisati natječaj dobit ćeš ono najpovoljnije od onih koji nude ono što može. A onda je tu naravno i trošak materijalni trošak i svakog dječjeg vrtića. Ja znam da to sigurno danas u ovo vrijeme kada se borimo najviše s pričom ili politikom energenata ono što nas svih interesira kako će se to razvijati? Kažem, ne znam mislim da svatko danas čelnika koji ulazi u tu priču mora biti svjestan da je to sada jedna sasvim drugačija priča u odnosu na ono što smo imali možda prije nekoliko mjeseci, ali nisu nerješive situacije. I ono što je temeljna obveza lokalne samouprave je predškolski odgoj, potpuni sustav i njegovo održavanje kao i komunalni sustav, njegov razvoj i njegovo održavanje i tu lokalne samouprave jesu ili nisu na nivou i to građani procjenjuju.

Sama činjenica da danas raspravljamo o tome da se učiteljima omogući angažman u dječjim vrtićima pokazuje na to što se dogodilo proteklih nekoliko godina s ovakvim smjerom Vlade RH koje su jedinice lokalne samouprave objeručke prihvatile i to je činjenica u broju novoizgrađenih dječjih vrtića i nedostatku kadra. Dakle, mi koji smo krenuli u taj sustav izgradili tri, četiri već i pet vrtića zadovoljili potrebe za svu djecu suočavamo se s tim problemom i ovo o čemu danas govorimo jedan dobar i koristan alat i ja ne vidim razloga da itko bi trebao imati išta protiv toga.

Kolega Klarić, mislim da evo i vi kao lokalni čelnik jako dobro znate što vama znai dječji vrtići i tih nekoliko koje ste izgradili i cijela problematika koju imate sa cijelim tim sustavom. To je vaš sustav, nitko se u njega sa strane previše ne miješa osim moguće prosvjetne inspekcije koja dođe utvrditi određene moguće nepravilnosti ili utvrditi da je sve u redu više-manje. I sada dolazimo u tu priču da nam netko ovdje servira ajmo se sukobiti vi i učitelji protiv odgajatelja jer smo na različitom poslu. Taj posao je jednak, kontinuitet posla ajmo ga tako nazvat od 6. godine, 7. pa nadalje do kraja školovanja i svi imamo svoje neke uloge u tome. Stavljati u odnos da će svaki ravnatelj sada po zakonu izabrati učitelja umjesto odgajatelja ja u to ne želim vjerovat niti će to tako bit, niti to treba biti tako. Mislim da svatko treba odraditi ono što je njegov posao. A opet gradonačelnik, načelnik ima svoje ovlasti, ima upravo vijeće, imaju oni ljudi koji trebaju odgovarati za ono što se događa i mislim da je taj sustav itekako napredovao u zadnjih desetak godina kad pogledamo izvješća kako oni rade [[Upadica Vidović: Hvala.]] što rade itd. u odnosu na ono što smo nekada imali. …/Govornici govore u isto vrijeme./… na ono što lokalna samouprava može. Sljedeća je kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Jedna stvar je tema roditelj-odgojitelj u Gradu Zagrebu, a druga stvar je tema održivog razvoja kojeg možemo vidjeti i na temu vrtića. Održivi razvoj je nešto što se nosilo u Hrvata i što smo zaboravili. A što znači održivi razvoj i kad govorimo o vrtićima odnosno kad govorimo o predškolskom odgoju?

I znamo da sve jedinice lokalne samouprave to ne mogu na odgovarajući način, niti na jednaki način. Imaju one koje to mogu, imaju one koji to ne mogu. Ja ću ići čak i korak dalje i reći zamislite da napravite i da država odluči, napravi vrtić jednoj jedinici lokalne samouprave čija fiskalna mogućnost nije ni da održava taj vrtić, ni da plaća sve one režije koje treba plaćati, a neću govoriti o tome da li ima, da li može nekog zaposliti, plaćati nekog da tamo radi. To se zove održivi razvoj i to se zove održivi razvoj i kad je riječ o predškolskoj dobi i to se zove o nečemu gdje očekujemo ulogu države. Sve jedinice lokalne samouprave nisu jednake, sve jedinice lokalne samouprave ne mogu isto, a uloga države je da za svoj teritorij Lijepe naše koja je takva kakva je osigura podjednake uvjete, da bi se djeca imali podjednake uvjete bez obzira gdje žive, odnosno ne mogu svi roditelji isto i to znamo. I to je nešto o čemu treba razmišljat, nešto o čemu treba voditi računa i nešto kad se busate u junačka prsa i kad govorite o NPO-u onda i to treba imati na pameti. Naravno ne može neka jedinica lokalne samouprave iz svog proračuna potrošiti nenamjenski, odnosno sredstva ovdje ne imati. Ali oni koji su načelnici, gradonačelnici jako dobro znaju o čemu ja govorim. I ovih preostalih pola rasprave ću koristiti na mjeru roditelj, odgojitelj. Mjera roditelj odgojitelj je mjera koju su kolega iz HDZ-a zajedno sa gospodinom Bandićem i njegovom strankom podržali u gradu Zagrebu, mjera koja je stupila na snagu 2016. godine. Uvjet da bi mogli biti u toj mjeri je bilo da dijete ne smije ići u vrtić. To je bio prvi uvjet. Dakle, mi ovdje govorimo o potrebi da djeca idu u vrtić, o potrebi da je i imali smo mjeru koju je koalicijski partner HDZ zajedno sa gospodinom Bandićem podržavao gdje je prvi uvjet bio da dijete ne smije ići u vrtić. Nek mi netko objasni značaj i kvalitetu te mjere, a dopustite da jasno sa ove govornice kažem i sljedeće.

Od 2016. pa do danas su na tu mjeru potrošena dva proračuna, godišnja proračuna grada Rijeke ili dva godišnja proračuna grada Splita. Dakle, ta mjera do danas je na nju utrošeno malo manje od dvije milijarde kuna. Otprilike u grubo godišnji proračun Rijeke je milijarda i toliko iz Splita, dakle dva godišnja proračuna a mjeru koristi malo više od 5000 obitelji. Pa mi objasnite značaj mjere roditelj, odgojitelj. Dakle, ona nije socijalna mjera, ona nije bila socijalna kategorija. Ona se prodala i danas se nju objašnjava kao demografska mjera. Zamislite da je bila dobra mjera ja ne sumnjam da bi je HDZ uveo na razini države. Pa nema te države koja može tu mjeru koja je takva kakva je izdržati. Prema tome, danas oni koji sa ove govornice govore o toj mjeri i uzdaju se u prsa junačka o tome kako je ta mjera uspješna ili bilo šta, hajdemo vidjeti stvarne rezultate te mjere i ono što je bilo i tu se je trebalo reagirati puno prije i puno više, na vrijeme i reći da ta mjera je zaista nešto što ne treba više ponoviti.

Kolegice Taritaš, rekli ste da trebamo osigurati tko će raditi u vrtićima. Ovdje vladajući uporno pokušavaju okrenuti pilu naopako i prikazuju se kao spasitelji, jer će sad omogućiti učiteljima da rade u vrtićima. A zaboravili su da su imali jedan odličan mehanizam a to je politika upisnih kvota da upišu više odgajatelja, a manje učitelja u proteklim godinama.

Hajde da me ne spašavaš, nego me pusti da normalno nekako radim svoj posao, da ide dalje. Kad je riječ, mi točno znamo sa prirodnim negativnim prirastom koliko se može očekivati djece. Točno znamo i koliko imamo djece vrtićke dobi. Točno znamo po nekim standardima na koliko djece hoćemo imati odgajatelja i točno znamo koliko bi sad trebalo upisati odgajatelja ove, dakle sljedeće školske godine da bi oni mogli raditi za pet godina.

Onda je došao dobar gradonačelnik i pokušao je ne isplatiti, ali morat će plaćati dok ne kaže sud drugačije. E sad, vi ste rekli ta mjera nije bila dobra jer djeca nisu išla u vrtić. Možete li obećati da će sva djeca koja su ostala bez takve mjre biti u vrtiću sljedeće godine, da ćete stati kao političar iza toga i reći da sve koji su oštećeni s jednom takvom mjerom koju smo mi ukinuli, mi ćemo ih zbrinuti u sve moguće vrtiće na sve moguće načine i oni će ići u taj vrtić, nijedan neće ostati vani. Hoćete li to reći kao odgovoran političar koji stoji iza svoje riječi i za ove vlasti u Zagrebu? Kolega Borić, točno to što ste napravili i način na koji ste postavili repliku znači pila naopako. Dakle ja sam apsolutno rekla, ta mjera da bi mogli uopće biti korisnik te mjere su bila 2 uvjeta, jedan uvjet da se dijete moralo ispisati iz vrtića, drugi uvjet, da onaj koji je bio roditelj odgojitelj, što je u principu bila žena, a ne dakle partner ili muž, ne smije raditi. To je bio uvjet za mjeru i rekla sam da ta mjera košta od 2016. do sad, .../nerazumljivo/... malo manje, sad još 2 mjeseca pa ćemo doći do 2 milijarde kuna. Dakle 2 proračuna grada Rijeke, godišnja proračuna i grada Splita. I pitala sam tko može opravdati mjeru koja toliko košta? Pa zašto drugi načelnici i gradonačelnici nisu uveli tu mjeru? Pa kad su vidjeli da je ona ekonomski neopravdana. Ali, ali, dakle, ajde mi dopustite da kažem do kraja. Zahvaljujem se. Evo, sada imamo pojedinu raspravu kolegice Martine Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege. O neravnopravnosti i nejednakoj dostupnosti vrtića svoj djeci u RH, osim što cijeli dan raspravljamo i imamo uvid u podatke, svakodnevno zapravo i svjedočimo toj činjenici u svom okruženju. Svi poznajemo u svom susjedstvu roditelje koji nisu dobili mjesto u vrtiću i osjećaju se zapravo kao građani drugog reda jer svako dijete bi trebalo imati pravo na vrtić. Svjedoci smo da unatoč izgradnji novih vrtića iz programa ruralnog razvoja ili drugih izvora financiranja, vrlo često u istim tim vrtićima nema dovoljno mjesta za upis sve djece u vrtiće. Liste čekanja su dugačke, ali su i dugotrajne. Tako zaineresirani roditelj može čekati godinama, može proći cijelo rano odrastanje djeteta sve do predškolskog odgoja, a on svoje mjesto nije uspio dobiti. Ovdje je konkretno primjer u gradu Požegi gdje su liste čekanja za upis u gradski vrtić godinama već 150 do 200 djece. Govorimo o spremnosti lokalne sredine za financiranje boljih uvjeta za djecu i zaposlenike, a vrlo često zapravo prioriteti lokalnih čelnika govore drukčije. Sad već imamo u Požegi 3. gradonačelnika koji moli za strpljenje roditelje, a godine prolaze. Imali smo izgradnju montažnog vrtića u Požegi, obećanje da se isti može nadograditi ukoliko bude potrebno, no nakon 5 godina ipak imamo izjave da nije moguće taj isti vrtić nadograditi te da se planira izgradnja novog na mjestu nekadašnjeg vrtića koju lokaciju su vladajući ranije proglasili neprimjerenom. Dok se tako rješenja i vrti se vladajući zapravo u krug, paušalno se rješenja nude, a godine prolaze. Dio je ovo šireg problema i senzibilizacija lokalnih čelnika za potrebe djece. Iako je intencija da svako dijete ima ravnopravno pravo na pohađanje dječjeg vrtića, bez obzira na socioekonomska obilježja, nažalost to sada nije dostupno bez obzira što se tiče dostupnosti, pa kriteriji koji se uvode, koji su vezani za ranjive skupine će donekle omogućiti upis djece iz ranjivih skupina u vrtić. Tako, primjerice, dosad nije bilo korisnicima zajamčene minimalne naknade uopće konkurirati na natječaju jer su nezaposleni, a prednost su imali roditelji koji su zaposleni. Tako su ti roditelji bili dvostruko diskriminirani, osim što ne mogu naći posao, ne mogu ga ni tražiti jer nemaju mjesto u gradskom vrtiću, a privatni je gotovo dvostruko skuplji i naravno da im nije dostupan. Dijete koje pohađa vrtić postiže bolje rezultate u kasnijem obrazovanju, mogućnost za razvoj problema u ponašanju je manja, odnosno ranije se prepoznaju razvojne potrebe, što utječe na ranu detekciju i mogućnost intervencije, kao i općenito, doprinosi se boljoj uključenosti djece u zajednicu, stvaraju se radne navike i strukturira se zapravo vrtić u slobodno vrijeme. Sve je to općepoznato i svaki roditelj svom djetetu zapravo želi najbolje prilike za rast i razvoj. Ovim zakonskim izmjenama je propisano da u skladu sa potrebama djece s teškoćama u razvoju uz odgojitelja može raditi i treći odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu sa teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik. To nije u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta i konvencije o pravima osobama s invaliditetom te prema kojima se djeci s razvojnim poteškoćama mora omogućiti i polaženje dječjeg vrtića. Potrebno je istaknuti kako Konvencija o pravima djeteta navodi kako djeci sa teškoćama u razvoju treba imati ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo i jačaju djetetovo oslanjanje na vlastite snage i olakšavaju njegovo sudjelovanje u zajednici, uz što isto vrijeme Konvencija o pravima osoba s invaliditetom zapravo naglašava kako nipošto se ne može postojati zapravo diskriminacija na temelju invalidnosti. Obzirom da je preduvjet uspješne integracije djece sa teškoćama u razvoju u predškolske programe osiguravanjem potrebnih uvjeta i podrške, mišljenja sam kako je osiguravanje podrške pomoćnika nužno da bi se ostvarila potrebna kvaliteta rada sa djecom sa poteškoćama, ali i posljedično tome i potrebna kvaliteta rada za svu ostalu djecu koja su uključena u istu odgojnu-obrazovnu skupinu. Prva je kolegice Katarine Peović, izvolite. Evo, kolegice, da vas izvijestim, upravo smo dobili poziv za sutrašnju sjednicu Odbora za rad gdje ćemo imati prilike raspravljati o novom ministru rada Marinu Piletiću pa ću spojiti ove dvije teme pa ćemo ga možda to sutra i pitati. Ne samo da se depopulacijski misli riješiti ovaj problem mjesta u vrtiću, nedostatnih, nego se misli prebaciti socijalne servise uglavnom na ženske radnice koje će sada omogućit će im se novim Zakonom o radu ili izmjenama i dopunama da rade od kuće za pola plaće, a budu 24 sata gotovo dostupne svom poslodavcu. Prebacivanje servisa, te brige znači za djecu i starije znači je ugrađeno na neki način i u ovaj zakon jer se očekuje da se s istim kapacitetima napuni puno više djece i da se dostigne onaj znači proklamirani cilj od povećanja [[Upadica: Hvala.]] od 95% djece Da, evo u svakom slučaju postojeći kadar je nedostatan u vrtićima što se tiče i gradskih, a da ne govorim o privatnim vrtićima gdje su zapravo skupine i do desetak više ne djece nego što je to propisano pravilnicima. I to je sve nešto što zapravo umanjuje kvalitetu rada i opterećuje te odgajateljice, radnice, stručni i nestručni kadar znači svi su dužni se na neki način uključiti jer zapravo vrtići se nalaze pod velikim pritiscima roditelja koji su u potrebi što umanjuje kvalitetu rada. Ali zapravo mi moramo dugoročno razmišljati o zapravo cjelokupnom stanju odgajatelja i dugoročnim zapravo psihofizičkim sposobnostima odgajatelja jer takvi pritisci su često utječu na njihovo psihofizičko zdravlje, odlasci na bolovanje, poteškoće sa zdravstvenim stanjem [[Upadica: Hvala lijepo.]] i evo Poštovana kolegice zapravo me zaintrigiralo ona vaša rečenica negdje u samom početku kad ste rekli da je bio montažni vrtić i da je rečeno da se on može nadograditi, a da je sad se pokazalo da ne. Dakle, ako ne znamo nešto onda je uvijek dobro prepisati. Što rade skandinavske zemlje? Oni rade montažne objekte i kad je riječ o vrtićima koji se ona mogu nadograđivati, čak rade i opcije da dio vrtića postanu i dio i osnovnoškolskog obrazovanja, oni idu malo drugačije nego što je iz jednostavnog razloga što su zaključili da nisu dovoljno bogati da silne novce daju za izgradnju, nego da ta izgradnja mora biti fleksibilna i prilagodljiva pogotovo u gradovima. Vi imate naselje u kojem točno znate u jednom času trebate veliki kapacitet za vrtić, pa onda trebate veliki kapacitet za školu, pa onda mora doći druga generacija za vrtić, a u vrtiću je nešto manje.

To je bio prihvatljiv odgovor tad za lokalnu sredinu i za javnost i za struku i za sve je to bilo ajmo reći tako prihvatljiv odgovor. No, međutim iz kojih razloga se zapravo odustalo od toga, da li je uistinu tako jer se uistinu radi o montažnom vrtiću i mislim da se može još dodatni prostori za rad odgajatelja osigurati i proširit vrtić i da je to puno prihvatljivija i jeftinija opcija od ajmo reći izgradnje novih sad ponovno objekata koji će bit čak na prostoru za koje su tada rekli da više nije uvjetan, primjeren, a da je ovaj novi prostor puno širi, prihvatljiviji i bolje prilagođen potrebama djece. Tako da evo u svakom slučaju se radi zapravo o nejasnim odgovorima, nejasnim planovima [[Upadica: Hvala.]] a Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege ono o čemu bi govorio jer ovo je ipak drugo čitanje osvrnut ću se prije svega u svojoj raspravi na prva dva članka ovih izmjena i dopuna.

Odredba koja na taj način ukida u pedagoškom standardu čitavo jedno poglavlje, a to su Članak 16., 17., 18., 19. i 20. pedagoškog standarda koji je vezan za predškolski odgoj i obrazovanje.

Iz onoga što su moja životna iskustva, osvrnut ću se još i na onaj članak, a to je na izmjene Članka 14. to je dakle idući članak izmjena i dopuna zakona koji se dotiču županija. Mi smo u dosadašnjem zakonu imali stavku u kojemu predstavničko tijelo županije na temelju planova iz stavka 1. ovog članka usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića na svom području. Tome je sva sreća dodan i Grad Zagreb jer Grad Zagreb je osnivač dječjih vrtića, a županije da izvinete sa vrtićima nemaju baš apsolutno nikakve veze. Ali se tome sada dodaju još dva stavka pa piše da predstavničko tijelo županije i Grada Zagreba usklađeno u mreži iz stavka 2. ovog članka dostavlja ministarstvu nadležnome za obrazovanje. Ja vas pitam kako jedno predstavničko tijelo, a bio sam 16 godina u predstavničkom tijelu županije, kako će ono utvrditi usklađivanje mreže dječjih vrtića na svom administrativnom području. I onda član županijske skupštine na to može napisati amandman. Amandman može biti i prihvaćen, a to možda nije želja lokalne samouprave jer unutar svog administrativnog područja oni misle gradit neki vrtić na zapadu, a jedan član županijske skupštine bi to eventualno na istoku. Mislim i prije je to bilo propisano kao usklađivanje, sada se to usklađivanje utvrđuje i šalje se ministru Fuchsu na razmatranje i usvajanje jer on donosi mrežu dječjih vrtića pazite, on donosi mrežu dječjih vrtića. Mi smo ono kako smo u mom kraju već katolici od pape ja sam jednom uvrstio tu točku dnevnog reda na, kao predsjednik županijske skupštine mogu vam reći da smo mi, rasprava je bila jako zabavna i od strane oporbe dakle HDZ-a i od strane i od strane vladajućih. Nismo znali šta ćemo s tim. Godina je potpuno nebitna, zbilja ne sjećam se tko je bio premijer, apsolutno nebitno, ali ovdje govorimo o načelnom dijelu provodljivosti određenih zakonskih propisa. Šta to znači usklađivanje mreže? Meni to netko mora objasniti, meni i dan danas to nije jasno, a i kažem a i proveo raspravu o tome, a i proveo raspravu o tome. Vučemo nekakve analogije s osnovnim školama koje su obavezne, to zbilja nema, nema, mislim pogotovo od kad su uredi za školstvo iz državne uprave prešli županijama ne znam čemu opterećivat za to predstavničko tijelo. Pa to može biti komunikacija između vlade i županije kao takve.

E sad, sad dolazi najbolji vic, a to je onaj dio koji je vezan za zasluge Plenkovićeve vlade ili bilo čije vlade. Naime, svaki puta kada se donese odluka o neoporezivom dijelu, o neoporezivom dijelu plaće to je odluka vlade [[Upadica: Hvala.]] plaća se diže svim građanima, ali znate tko stradava, stradavaju gradovi i općine kojima se trebaju financirati dječji Izvolite.

Mi ćemo dati nekoliko amandmana koji će biti više-manje vezani uz problematiku rada. Smatramo da je ovaj zakon prije svega zanimljivo čitati iz aspekta radnog prava i radnih uvjeta znači u vrtićima. Sigurnost zaposlenja je temeljna stvar koja bi osigurala odgojiteljicama, odgojiteljima normalan rad koji sad nije normalan, slušali smo o tome koliko je u raskoraku stvarnost sa državnim pedagoškim standardom, ali bi osigurala i ono što se voli zvati jel uslugom, a to je zapravo potreba. Nije riječ o tome da djeca u vrtiće moraju ići samo zato da bi roditelji radili nego je i riječ o tome da se tamo i socijaliziraju zato je zadnja godina znači vrtića obavezna. I to je jedan od amandmana koji ćemo kao Radnička fronta podnijeti, a to je da se ako je znači zadnja godina obavezna, a obavezna je od 2014. godine, obavezna predškola onda ona mora biti besplatna. Ona mora biti besplatna za roditelje ne samo program da bude besplatan, ona mora besplatna za roditelje i taj se iznos mora financirati iz proračuna. Svakako treba reći, uvijek će se postavit pitanje dobro ali otkud novci i ovdje se postavlja lažna dihotomija i to uglavnom HDZ-ovi zastupnici postavljaju lažnu dihotomiju često, odakle novci, znači vi možete dat onda ovdje odgovor na to pitanje često će vam i dati taj odgovor jel ljudi pa mislim evo sindikalist na prosvjedu prekjučerašnjem odnosno jučerašnjem, prosvjedi se stvarno gomilaju ono iz dana u dan na Markovom trgu, asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju rekao je pa znate li vi da vaša djelatnost znači pomoćnika u nastavi državu košta pola Rafala. Znači svi pomoćnici i pomoćnice u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju koštaju pola jednog Rafala to je ta istina i naravno uvijek se može reći dobro znači trebali bismo prenamijeniti sredstva. Imamo previše sredstava za vojsku preko 2,7% BDP-a, kad smo ulazili u NATO govorili su jel 3% BDP-a bi vlastita obrana koštala, a danas vidimo da ta obrana NATO-va baš ne funkcionira pa bi možda bilo bolje da imamo svoju, ali i tih 3% je bilo precijenjeno, preizračunato ali se tako strašilo jel Hrvatsku da moramo ući u NATO, ali znači to će biti odgovor i možda će biti relevantan. Ok, znači trebali bismo uzeti iz izdvajanja za obranu, iz izdvajanja za crkvu znači milijardu kunu crkva dobiva, ne znamo uopće koliko dobiva iz lokalne, jedinica lokalne uprave i samouprave, to su totalno sredstva koja su netransparentna, ne možemo locirati koliko to zapravo crkva dobiva, ali znamo da smo jedna od rijetkih država koja uistinu preko tih vatikanskih ugovora izdvaja ogromna sredstva za crkvu, ali ja ću se zadržati na tome da to možda i nije pravi odgovor na ovo pitanje odakle novci. Jel, mi uvijek kažemo može se prenamijeniti, ali postoji i drugi odgovor, malo kompleksniji odgovor i zato ove rasprave moram priznati između SDP-a i HDZ-a su mi malo sve zamornije, tko je kriv, tko je više izdvajao, da li su ovi više ili ovi, mislim tko je davao i da li je u Zagrebu ne znam Možemo iznevjerilo birače.

Znači naše vlade su odlučile da igraju na tu kartu jeftine radne snage, znači postizanja konkurentnosti putem jeftine radne snage i to je u ovaj zakon kao u sve druge zakone ucrtano. I zato mi imamo ovu situaciju da imamo standard, taj standard je djelomično samo nametnut, djelomično nametnut izvana znači 90% se treba doseć djece predškolske dobi od 4 godine do škole da ulaze u taj program, da se socijaliziraju znači preko programa u vrtićima. Mi taj standard ne možemo doseći i onda se HDZ sjeti da dođe do te socijalnodarvinističke igre znači da oni koji su nastavnici mogu raditi u predškoli. Ali ljudi koji su se školovali za nastavnika ne žele raditi u predškoli, ali to je isti mehanizam koji se svugdje nameće zapravo da se radnici prisiljavaju da rade rad koji ne žele raditi i onda rješavamo pod navodnike ono [[Upadica: Hvala lijepo.]] što nismo [[Upadica: Hvala.]] riješili nekom pametnom, drugačijom [[Upadica: Hvala lijepo.]] privrednom politikom. Kolegice Peović vezano za ovo zadnje sad što ste rekli oko toga, oko ovog supstitut rješenja tko bi trebao mijenjati kadar koji trenutno ne postoji. Je li mislite da bi možda dobro rješenje ili kompromis bio i u ovim nekim sad stavkama zakona predložiti da vrijede samo 5 godina, da se u međuvremenu povećaju upisne kvote na relevantnim fakultetima kako bi za 5 godina imali novi kadar i da onda ova stavka prestane vrijediti. Pa ne samo to, znači mi bismo trebali ustvrditi koje su naše, mi bismo prije svega trebali imati te analize u privredi, znači ekonomske analize multiplicirajućih faktora, znači privrednih subjekata koji su i industrijskih grana, koji su u mogućnosti proizvesti tu višu dodanu vrijednost, na sebe vezati druge industrije, razvijati te industrije, a onda i naravno usklađivati kvote s tim na fakultetima. Ali znači ne samo da se to neće desiti, da ne postoji nekakva realna, realno skeniranje što nama treba i onda privredni razvoj u skladu s tim nego neprestano HDZ nama i to će nam dolaziti iz zakona u zakon donosi zakone koji zapravo prebacuju odgovornost na drugoga. Ovdje se konkretno prebacuje znači odgovornost za nastavnika koji će postati odgojitelj, u Zakonu o radu će se prebacivati odgovornost tzv. radom od kuće na majke koje će preuzimati te socijalne standarde i socijalne institute koji su, koje se država u potpunosti odriče i onda će raditi na pola radnog vremena, ali će istovremeno i pokrivati te [[Upadica: Zahvaljujem.]] socijalne potrebe koje država više ne zadovoljava. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani tajniče sa suradnicom lijepi pozdrav i svima onima koji su ovdje još evo uporni u ovoj raspravi. Skrenuo bi samo pozornost na neke stvari koje su pokušali naši zastupnici iz vladajući većine ovdje pogurati neke stavove koji zapravo ne stoje. Već sam u replici rekao da ova mjera da se dozvoli da nastavnici odnosno učitelji rade u vrtićima to je zapravo zbog toga što je vlada napravila veliki propust u upisnim kvotama proteklih godina. Imali ste 7 vremena, 7 godina vremena da promijeni broj studenata na fakultetu za nastavnike i učitelje u odnosu na broj studenata za odgajatelje. I da se taj broj promijenio danas bi odgajatelji radili tamo gdje su, za ono što su školovali se, a nastavnici i učitelji u školama gdje im je i mjesto. Netko je tu spomenuo da je ovo demografska mjera. Ne treba spominjati evo čuli smo i jučer da bi demografska mjera bila dobra i kvalitetna mora biti dugoročna i održiva. Ovdje u ovom zakonu u Članku 2. se kaže da će se u državnom proračunu to je Članak 50a. zapravo Članak 24. a odnosi se na Članak 54a., kaže da će u državnom proračunu se osigurati sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji osnivač je jedinica lokalne i područne samouprave na temelju mjerila i kriterija koje je uredbom propisuje Vlada RH. A nakon toga se kaže da će se, znači odmah udrugom članku da će se odluka od dojeli sredstava zapravo donositi za svaku godinu od strane Vlade RH.

Ja bi molio da mi odgovorite što se to razlikuje u sastavu cijene vrtića u Zagrebu u odnosu na recimo vrtić u jednoj maloj općini u Zagorju Jesenje ili recimo u Loboru. Cijena struje u Zagrebu i gore je ista, cijena plina je ista, vrtići su izgrađeni kako su izgrađeni iz sredstava iz kojih su izgrađeni, prema tome cijena hrane je također ista i gdje štedi, štedi se zapravo na plaćama zaposlenika. A prije toga ste rekli da je to demografska mjera. Znači zaposlenici u manjim mjestima, manjim općinama imaju male plaće, kako ćete ih privući u ta manja mjesta ako neće imati plaće iste kao, barem kao što ih imaju u Zagrebu ili u većim gradskim sredinama. Ja ne vjerujem da niste toga svjesni da su zapravo cijene ono što sam nabrojio maloprije iste i u Zagorju i u Zagrebu i da zapravo se uporno štedi na tome, na našim odgajateljima zato što jednostavno općine nemaju novaca da bi im dale veću plaću. A vi niste spremni da naši odgajatelji na nivou Hrvatske imaju iste plaće kao što je to slučaj u osnovnim i srednjim školama gdje primaju plaću iz jednog proračuna i nakon toga su zapravo svi ravnopravni. To ne želite prihvatiti. Nadalje, ne razumijem kako mislite privući odgajatelje u ruralne dijelove, koje ste mjere predložili za to privlačenje da se taj problem riješi. Jeste li možda razmotrili opciju da država stipendira buduće odgajatelje za rad u točno određenim jedinicama lokalne samouprave zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, pa da se ciljano studenti pripremaju za radno mjesto u određenoj jedinici lokalne samouprave. Toga nema. I dalje da još jedanput ponovim nije mi jasno zašto odgajatelj koji vodi brigu o 20 i 22 djece u Zagrebu i odgajatelj koji vodi brigu o 22 djece u nekoj maloj općini nemaju istu plaću. Ne razumijem to. Isto tako pitao sam vas što je sa medicinskim sestrama, što je sa logopedima, što je sa administrativnim i pomoćnim osobljem koje se može zaposliti i u drugim institucijama i poduzećima s obzirom da tamo imaju veću plaću i vjerojatno će otići iz vrtića tamo raditi. Zašto ih država ne plati iz proračuna po jedinstvenim cijenama tako da imaju svi iste plaće kao što bi imali recimo u domovima zdravlja ili kao što bi ih recimo imali u školama. Pa bi se opet malo taj standard podigao i zadržali bismo ljude na radnim mjestima kako to Gospodine Paviću što me zanima kolega? Dakle, radi hrvatske javnosti ovo znam odgovor i vi i ja, državni tajnik cijeli dan je tu sa nama i više bih nekako volio da se ovo shvati kao senzibiliziranje, motivacija, da napravimo još više. Ali kako je moguće da klinci, ja sam Riječanin u Umagu ne plaćaju ni jedne lipe vrtić. U mojoj Rijeci se plaća od 720 do 1000 kuna. Ne znam koliko je u Zagrebu? Kako je moguće da jedna odgajateljica ne znam na primjer u Zagrebu ima drugačiju plaću od odgajateljice u Matuljima ili u nekom selu na Banovini? Kako je to moguće? Dakle, kakav sustav mi radimo u našoj državi, da ljudi sa istim obrazovanjem, dakle nemaju ista primanja u istoj državi. Sustav podrazumijeva da znamo koji su inputi, da znamo koji su outputi. Da li je vama normalno da u sredini koja već ima visoki standard, da se još više oslobađaju roditelji davanja u odnosu na one koji imaju niski standard, recimo na Baniji, pa ih se tamo opterećuje sa dodatnim davanjima za vrtiće i da im se podiže cijena vrtića. Jer jednostavno općina i lokalna samouprava jednostavno nema novaca da plati subvenciju za taj vrtić. Jel' to vama normalno? Kako mislimo privući ljude na Baniju, u Slavoniju, kako mislimo tamo dići broj djece, kako mislimo tamo dići broj stanovnika? Tu sistem apsolutno ne postoji. Da postoji sistem, onda bi razgovarali sa demografima, razgovarali bi sa ministrom obrazovanja, razgovaralo bi se sa ministrom pardon obitelji pa bi se nakon toga znalo što treba napraviti a ovako apsolutno se ne zna. Idemo na sljedeću raspravu kolegica Marina Opačak-Bilić, izvolite.

Evo iskoristit ću ovu pojedinačnu raspravu kako bih još jednom istaknula neke elemente i pojmove iz Konačnog prijedloga Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju za koje smatram da su mogli biti bolje uređeni i prihvaćeni i za neke koje smatram da ih je potrebno još jednom naglasiti. Svi mi roditelji, jednako tako evo i ja sa troje djece znam, a jednako tako i iz iskustva velikog broja poznanika i općenito građana znam koliki stres zapravo roditelji prolaze prilikom upisa u vrtić i uopće razmišljanja hoće li im dijete biti upisano. Nakon toga roditelji s više djece dodatno moraju strahovati i hoće li im sva djeca biti upisana u isti vrtić. Jer evo doista znam primjere gdje roditelji u jutro voze jedno dijete na jednu lokaciju, drugo na drugu i onda nakon toga na posao, pa s posla po jedno dijete na jedan kraj grada, po drugo na drugi kraj grada. No to, vjerujem da će se ovo pitanje kapaciteta doista umanjiti s obzirom na predstavljeno ulaganje iz MPO-a koje smo vidjeli prošli tjedan. No, ono što nije predviđeno niti kroz NPO, niti kroz druge oblike uloge države je pitanje sufinanciranja iznosa vrtića. Naime, ja sam i uvodno državnom tajniku uputila repliku koja se odnosi na pitanje sufinanciranja cijene vrtića i doista smatram da država mora preuzeti ulogu u sufinanciranju ekonomske cijene vrtića jer sad evo imamo situaciju da su cijene vrlo različite ovisno o pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Kolega Miletić je to upravo baš onako zorno prikazao i doista se ponegdje, negdje su vrtići potpuno besplatni, a u nekim dijelovima, tj. u najvećem dijelu Hrvatske roditelji plaćaju najčešće oko 700 kuna za jedno dijete.

Jer zbog manjka kapaciteta u mjestu stanovanja, a često evo i zbog položaja općina nekad je roditeljima bliže, lakše i evo često su primorani zapravo upisati dijete u susjednu općinu, a tad vrtić plaćaju po ekonomskoj cijeni od 1500 do 2000 kuna po djetetu. I doista smatram da po ovom pitanju država mora zauzeti jaču ulogu i shvatiti je ona ta koja može umanjiti, evo mogu slobodno reći diskriminaciju po ovom pitanju i da ovo pitanje cijene vrtića ne može i ne smije ovisit o proračunskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave. Nadalje kadrovska pitanja, o njima smo također danas puno čuli, a evo imali smo i pred ulazom u Vladu i u Sabor i prosvjed odgojitelja koji su nezadovoljni ovakvim prijedlogom zakona i neću se puno osvrtat na pitanje dokvalifikacije učitelja. Jasno smo rekli svoj stav u ime kluba da to može biti opcija isključivo za predškolski program. No ono o čemu svakako treba dodatno govoriti su radni terapeuti u vrtićima kojih u Hrvatskoj trenutno nema zaposlenih. I važno je gledati na ovo pitanje tako da ukoliko se radni terapeuti zaposle u predškolskim ustanovama i počnu stručno raditi sa djecom sa posebnim potrebama te ako ih na vrije počnu osposobljavati za samostalnije funkcioniranje i uspostavljanje socijalne interakcije sa okolinom u budućem školskom obrazovanju i okruženju. Sukladno tome bit će i manja potreba za asistentima, a bit će i evo lakša prilagodba pri dolasku u školu i naravno da sustav ovo pitanje mora prepoznati i reagirati. Evo nadam se da će predlagatelj imat dovoljno sluha i da će se odlučiti za jednu od dvije opcije.

Evo kolegice i kolege završili smo pojedinačne rasprave, sada prelazimo na završne rasprave u ime klubova, prva je na redu kolegica Sabina Glasovac iz Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Evo poštovane kolegice i kolege, na kraju ove današnje rasprave ja se nadam da su naše riječi koliko toliko doprle do predlagatelja i da će barem neki od amandmana koji su ovaj predloženi, a dobar dio njih zapravo potenciran ljudima na koje se ovaj zakon odnosi i kojega sutra između ostalog trebaju i provoditi i biti prihvaćen. Ako uzmemo u obzir da je obuhvat djece u vrtićima u RH u nekim niže razvijenim zemljama se kreće negdje oko 20%, a u nekim razvijenijim dijelovima Hrvatske prelazi 70%, ako uzmemo u obzir da su plaće zaposlenika u vrtićima u Hrvatskoj negdje 4 tisuće kuna, u nekim dijelovima Hrvatske 8 tisuća kuna, ako uzmemo u obzir da u nekim dijelovima Hrvatske ako je dijete rođeno u Umagu cijenu vrtića njegov roditelj neće platiti ništa, a ako je dijete rođeno u Konavlima roditelj tog djeteta platit će vrtić 800 kuna, onda možemo vidjeti koliko ovaj sustav zapravo vrišti od nejednakosti, od neujednačenih uvjeta i to je ono što bi između ostaloga ovaj zakon trebao mijenjati. Ono što svi želimo ovim zakonom postići je svakom djetetu u Hrvatskoj osigurati jednaku šansu i jednako dostupno i jednako kvalitetno i jednako cjenovno prihvatljivo odnosno dostupno obrazovanje u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. I lijepa je intencija da do 2030.g. obuhvat Hrvatske bude 97% djece od četvrte godine do polaska u osnovnu školu. Lijepa je i najava da ćemo uspjeti kroz NPOO zapravo osigurati 22 tisuće novih mjesta za mališane u vrtićima, međutim ne smijemo nikako kao država dozvoliti da vrtići koji će sutra biti izgrađeni nemaju sredstava za održavanje, da nemaju sredstava za podmirenje osnovnih materijalnih troškova, da rušimo postignuti standard da imamo prekrcane odgojno obrazovne skupine, da imamo ovolike razlike u uvjetima rada i u plaćama među zaposlenicima ovisno o tome gdje žive i gdje rade i ja se nadam da će ministarstvo uz ovu intenciju i postizanje ciljeva koje nam je na neki način nametnula i EU gdje smo u ovom trenutku na začelju kada govorimo o obuhvatu djece u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja i ja se nadam da ćemo raditi paralelno i na ovim strukturama. Ja znam da je veliki izazov i za ostale europske zemlje koje su u puno boljoj financijskoj situaciji u odnosu na Hrvatsku na neki način osigurati oba kriterija, s jedne strane kriterij dostupnosti što teritorijalne što cjenovne i u smislu mjesta i dostupnog vrtićkog mjesta, a s druge strane osigurati kvalitetu, ali ja sam sigurna da mi to pametnom politikom možemo. Međutim da bismo vodili pametnu politiku moramo gledati nekoliko godina unaprijed. Znači ponovit ću, džabe nam zgrade, sve najljepše zgrade vrtića ako u tim zgradama oni koji su zaduženi za njegovo održavanje neće moći platiti struju, neće moći osigurati prehranu toj djecu ili neće moći platiti radnike. S druge strane ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da u Hrvatskoj već dugi niz godina imamo veliki problem s deficitom ljudi koji trebaju nositi taj sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ja nemam ništa protiv toga da mi privremeno tražimo ovakva rješenja u suficitarnim djelatnostima kao što su učitelji primarne odnosno razredne nastave, ali ponavljam to nikako ne smije biti trajno rješenje, Hrvatska mora preuzeti na sebe odgovornost da projicira što je to što nama za kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja treba do 2030.g., koliko je to odgojitelja i odgojiteljica i da preuzme proaktivnu ulogu da već danas utječe i u koordinaciji s visokim učilištima osigura sve ono što će našoj djeci biti potrebno u tim ustanovama, a to su visokoobrazovani odgojitelji i odgojiteljice i stručni odgojitelji i odgojiteljice. Naši odgojitelji i odgojiteljice su jedni od najobrazovanijih ne samo u Europi i u svijetu, međutim nažalost mi ih nemamo dovoljno i to neka bude nekakva misao vodilja, nije lak posao pred nama, ali shvatite sve ove naše apele dobronamjerno. Zahvaljujem se. U ime Kluba HDZ-a govorit će završno kolega Krešimir Ačkar.

Završnu raspravu u ime Kluba HDZ-a o donošenju ovoga zakona želio bih započeti podsjetnikom na dva važna europska dokumenta kojima je cilj osnažiti prava djece u Europi, a kojima je RH pozvana na osiguranje pristupa kvaliteti obrazovanja za svako dijete. To su Strategija EU o pravima djeteta koju je Europska komisija donijela negdje otprilike prije godinu dana 24. ožujka 2021. te prijedlog preporuka o uspostavi europskog jamstva za djecu. Oba dokumenta jasno navode da su za ostvarenje napretka na terenu potrebna ulaganja na nacionalnoj razini, a države članice trebaju osigurati pristup kvalitetnim uslugama za djecu, posebno za onu djecu kojima je potrebna intervencija i pomoć same države. Među tim uslugama ključno mjesto pripada ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnosti koja se u odnosu na sve ostale dijelove vertikale obrazovanja još uvijek smatra pomalo zapostavljenom. Što se zapravo mijenja i koje će se pozitivne promjene dogoditi donošenjem ovoga zakona? Izdvojit ću samo nekoliko važnih primjera. Značajna pomoć osnivačima dječjih vrtića je propisivanje jedinstvenih kriterija pri prednosti pri upisu u vrtić koji omogućuju prednost pri upisu djeci iz najranjivijih skupina za čiji razvoj i napredovanje je ključno što ranije uključivanje u predškolski sustav. Posebno je to važno za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu samohranih roditelja, iz jedno roditeljskih obitelji, djecu roditelja s invaliditetom i invalida Domovinskoga rata, djecu iz obitelji s većim brojem djece i djecu koja žive u teškim socijalnim uvjetima. Obzirom na proširenje kapaciteta, izgradnjom novih vrtića, dogradnjom i proširenjem postojećih ovaj zakon rješava pitanje dostatnih kadrova, uvjeta za nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa. Nedostatak odgojitelja na tržištu rada može se nadoknaditi zapošljavanjem učitelja kojima se omogućava stjecanje dodatnih kvalifikacija, a značajnu pomoć predstavlja i zapošljavanje trećega odgojitelja u odgojnoj skupini ili pomoćnika za djecu s teškoćama. Poboljšanje u smislu dostupnosti dječjeg vrtića, posebno u manjim ruralnim sredinama jest omogućavanje organiziranje predškolske djelatnosti u samim osnovnim školama. Velika pomoć za područja sa najlošijim indeksom razvijenosti predstavlja odredba koja propisuje mogućnost osiguravanja sredstava i u državnome proračunu kako za završetak investicija financiranih iz projekata EU za izgradnju dječjih vrtića tako i za fiskalnu održivost dječjih vrtića na tome području. U strateškome smislu izrada nacionalne mreže dječjih vrtića omogućit će konkretan uvid u stanje na terenu i dati jasne podatke u kojim dijelovima RH je potrebno još dodatno organiziranje predškolske djelatnosti. Obzirom na strateške ciljeve kojima će se do 2030.g. u predškolski sustav na razini EU nastojati uključiti 96% djece u dobi od tri godine do polaska u školu, a prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji 97% djece u dobi od 4. godine ove izmjene Zakona u predškolskome odgoju predstavljaju korak unaprijed prema postavljenim svim ciljevima koji su ovdje zadani.

Svi dobro znamo da sva djeca imaju jednaka prava tako u ostalom stoji i u Konvenciji o pravima djeteta, ali u praksi često vidimo da nemaju sva djeca jednake prilike i mogućnosti pristupa svojim pravima, da mnogo toga ovisi o mjestu gdje žive, imovinskome statusu njihovih roditelja, o njihovim osobnim obilježjima i mnogim drugim uvjetima i okolnostima u njihovome okruženju. Ali to ne bi smjelo biti tako, bez obzira dijete živjelo u gradu ili selu, bez obzira na status zaposlenosti roditelja svako dijete ima pravo na vrtić odnosno pravo i priliku na mogućnost za početak institucionaliziranog odgoja i obrazovanja.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolega Šimičević hvala i vama. Dakle, iz brojnih današnjih izlaganja jasno se mogu izvući konkretni prigovori o ovom prijedlogu zakona i nadam se da će ih predlagatelj razmotriti. Ne govorimo o nikakvim ideološkim stvarima koje bi izazivale neslaganja na toj razini, govorimo o onom dijelu hrvatskog društva čija nam je dobrobit valjda svima u interesu. Apeliram da sve primjedbe i prijedloge koje je oporba danas iznijela shvatite dobronamjerno jer su iznesene slijedom komunikacije sa stručnjacima i temeljem iskustava korisnika. Već se desetljećima sustavno ne radi na nekim očitim problemima jer prije 40-ak godina se zadnji put u većim brojevima upisivalo studente na studijske programe za predškolski odgoj kada se gradio i veliki broj vrtića. Od onda su se u Hrvatskoj redale različite vlade uglavnom HDZ-ove, ali i SDP-ove i nikome nije palo na pamet da će ti ljudi koji su u jednom trenutku u velikim brojevima zaposleni i koji su počeli raditi prije 40 godina uskoro u mirovine i da će to rezultirati vrlo naglim padom broja odgajatelja. Pa sve i da sada preko noći izgradimo na tisuće vrtića nemamo koga u njima zaposliti, pa moramo biti kreativni sa polu rješenjima. DPS kad je prvo donesen imao je definiranu odgodu primjene nekih stavki, na jednak način bismo sada mogli definirati da će ova supstitut rješenja vrijediti recimo pet godina nakon čega će se ponovo razmotriti, a u međuvremenu bi odgovorno ministarstvo moglo poraditi na tome da se u relevantne studijske programe ponovo upiše veći broj studenata koji bi onda kroz spomenutih pet godina mogli početi raditi u sustavu predškolskog obrazovanja.

Oni imaju pravo na obrazovanje, kao i svako drugo dijete, samo im treba dodatna pomoć, a to smo im kao društvo dužni dati, a kao država i zakonski obavezni dati. U Klubu socijaldemokrati nismo pisali iste amandmane koje su svi ostali pisali, ne što to nisu dobri amandmani nego nam se učinilo besmisleno pisati toliku količinu amandmana koja bi bila potrebna za popraviti sve što smatramo da je nužno popraviti ovakvim prijedlogom zakona. Smatramo da se predloženim izmjenama i dopunama nedovoljno štite prava djece u Hrvatskoj jer ne donose odgovarajuća rješenja za probleme u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ne isprava se višestruku diskriminaciju djece, roditelja-odgojitelja i zaposlenih u dječjim vrtićima diljem Hrvatske, već ih se produbljuje. Predloženo zakonsko rješenje niti u jednoj od pet dimenzija kvalitete nije donijelo bolja rješenja od postojećih. Budući da govorimo o početku procesa obrazovanja za nove generacije djece, o početku iznimno važnog dijela života, svima bi nam trebao biti cilj da taj početak bude što kvalitetniji. Želimo da se svi definirani problemi još jedanput rasprave, ne bismo li došli do najboljeg mogućeg prijedloga zakona kojim će biti zadovoljna i struka i korisnici. Uzimajući u obzir da je između 2 čitanja došlo do značajnih promjena u prijedlogu zakona, posebno u načinu pristupanja Državnom pedagoškom standardu te da je tijekom rasprave uložen veći broj primjedbi, smatramo da je bitno upućivanjem zakona u treće čitanje dati još vremena i predlagatelju i struci da se svi relevantni detalji na odgovarajući način razmotre i usuglase. Zastupnika Mosta, kolega Marin Miletić, izvolite.

Poštovani g. Bukarica, poštovani državni tajniče koji ste s nama cijeli dan ovdje, poštovane kolegice i kolege. mehaničar, dr. nuklearne fizike, sveučilišni profesor, učitelj, košarkaš, sportaš, u najvećoj mjeri svi smo imali odgajatelje u vrtićima. I to nisu nikakve tete čuvalice djece, to nisu nikakva, ne znam, mjesta gdje roditelji puste djecu pa oni tamo spavaju, hrani ih se, nego dakle to je dakle odgojno-obrazovna ustanova. I zato sve učinite što možete na mjestu gdje jeste kao državni tajnik i vladajući da se brinemo o našim klincima. HDZ tvrdi, danas je nekoliko puta to rekao, kako su od 2016. izgradili, išao sam pitati baš točno, dakle 498 vrtića. Ja ću reći čestitam. Nemam nikakav problem, sve ono što je dobro, pohvaliti i reći čestitam. Ali, reći ću vam nešto što sam rekao biskupima prije par godina. Nemojte napraviti to da svu lovu utučete u zgrade, u pastoralne centre i ostat će vam ogromne građevine, predivno izgledaju, a prazne. Neće biti nikoga da ih ispuni i zato bi mi trebali učiniti što možemo, mi kao jadna oporba gdje jesmo i radimo se i mučimo koliko možete i vi koji imate najveću odgovornost i pred Bogom i narodom, da napravite sve da nam te zgrade ne ostanu prazne. Znači vrtići izgrađeni da se napune. Dakle moramo ulagati u ljude, u ovom slučaju u naše odgajatelje, odgajateljice u vrtićima. Dakle moramo ulagati. A kakva je situacija? Ajmo sad malo kritički, pohvalio vas jesam, dakle svi ste čuli. Dakle, situacija je da u krugu nekoliko kilometara mi imamo odgojiteljice koje imaju različite plaće, različita radna vremena, kao da živimo u različitim državama, kao da naša država ima 300 milijuna stanovnika, a ne jadnih 3 milijuna Hrvata nas je ovdje građana ostalih, je li, u našoj maloj zemlji. Nedopustivo. Nepravedno je da odgajateljica u nekom selu Like ili Slavonije su podčinjene i diskriminirane naspram odgajateljica u Kastvu, u Zagrebu ili negdje drugdje. Nepravedno je i diskriminatorno da naša djeca imaju drugačiju vrijednost ako su u Matuljima ili ako pak žive u Petrinji ili Glini. Nije pošteno da klinci Umaga, Obrovca, Vrlike, Belišća, ne plaćaju niti jednu jedine lipe svoj vrtić, a klinci u mojoj Rijeci plaćaju od 720 do 1000 kuna. To nije pošteno. Dakle mora biti pravedan sustav, moramo ga izgraditi. Pa to je velik problem. Dakle moramo osigurati vrtiće dakle roditeljima. Država gomila ogromna sredstva kroz sve veće poreze. Ili se trebaju rasporediti porezni prihodi ili se rasteretiti, a pored na dohodak je direktan prihod od lokalne samouprave, a prihode ne gubi država nego gubi lokalna samouprava. Pa daj, ajmo pomoć da osiguramo jednake uvjete dakle svima da možemo, da osigurati plaće jednake i da naši klinci imaju mjesta dakle upisati se u vrtiće. Pa to je iznimna demografska mjera. Ja imamo prijatelje koji su visokoobrazovani, kažu kupe kofer, idu ča, pa tko će ostati ovdje? Pa neće nas bit. Dakle to je i moj problem kao što je vaš vladajućih. Nažalost ja ovdje lajem na mjesec, ali to jedino i mogu. Dakle učinimo što možemo da osiguramo klincima vrtićka mjesta i da plaće našim odgojiteljicama u vrtiću budu pravedne, budu poštene i zato mislim da država treba preuzeti to na sebe, a onda će i lokalna samouprava moć ulagati bitnija sredstva i organizirati cijelu priču dakle na razini programa i svega što se tiče vrtića. Isto tako, državni tajniče, molim vas, dakle onaj čl. 13 famozni i ona situacija oko klinaca koji imaju teškoća u razvoju, dajte napravite sve što možete. Ne može jedna teta skrbiti o 20 djece, poučavati ih, odgajati, brinuti o njima, a onda dakle nema komunikacijskog onog posrednika, nema čovjeka koji može pomoći. Pa dajte tamo gdje je potreba, napravite to i molim vas da se držite riječi kad ste rekli. To je onaj čl. 11, ako se ne varam, dakle da odgajatelji naši neće izgubiti radno mjesto, dakle sačuvat će ga, imat će svaki prioritet pri zapošljavanju, a jedino ako nema nikoga, dakle niko se nije prijavio e onda da bude omogućeno to drugim dakle učiteljima. Čuvajmo klince.

Poštovane kolegice i kolege, sve je već rečeno i to više nego mnogo puta, pa onda možda i nema potrebe ponavljati i mi smo već dovoljno jasno rekli što mislimo, za što se zalažemo, a prije i iznad svega istaknut ću da nam je na brizi položaj i uvjeti rada odgajatelja i svih radnika u sustavu. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje za nas su jedan od temelja demografske politike, jednako kao priuštivo stanovanje i jednako kao kompletna obrazovna vertikala i to smo uvijek isticali i tome ćemo i dalje ostat privrženi. Tužna je i nevjerojatna količina zluradosti i licemjerja koju su neki kolege odavde s desne strane i sredine iskazali danas povodom prekjučerašnje privremene mjere koju je donio visoki upravni sud. A najprije za kolegu Borića, za kolegicu Murganić, za sve kolegice i kolege iz HDZ-a zagovaratelje ove mjere ne samo što ću ih podsjetiti kako su glasali prilikom donošenja proračuna nego evo i citata, naš je cilj podići obuhvat djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju sa 76 na 90%, svima jamčiti pravo na rani i predškolski odgoj i obrazovanje jer sve studije pokazuju da su djeca koja su sudjelovala u predškolskom odgoju i obrazovanju kasnije u obrazovanju

Mjera roditelj odgojitelj koju smo u Zagrebu naslijedili od prethodne uprave je neučinkovita dokazano i provjerljivo sa stanovišta željenog povećanja broja novorođene djece. Ona je, ona je apsurdno represivna jer majkama brani pristup tržištu rada na čak 15.g., ona je duboko nepravedna i štetna prema djeci jer im brani pristup, onemogućuje im pristup predškolskom odgoju i obrazovanju, ona je ujedno nepravedna i prema svim ostalim obiteljima i građanima Grada Zagreba i ona je financijski neodrživa. Podsjetit ću vas još jedanput svaki mjesec, svaki mjesec isplata naknada za tu mjeru iznosi ili košta ovaj grad 45 milijuna kuna. Slučajno ili ne to je točno iznos koji je potreban za gradnju jednog dječjeg vrtića. Svaki mjesec jedan dječji vrtić. Dodatno, ta nam je mjera donijela enormnu infrastrukturnu potkapacitiranost, dakle ozbiljan, ali baš ozbiljan manjak vrtićkih kapaciteta. Odluka o izmjeni te mjere koju smo donijeli u prosincu nije donijeta preko noći, bila je donijeta nakon ozbiljnih promišljanja i analiza, odluka nije donijeta ni instantno, bila je donijeta sa odgodom od 5 mjeseci. Najvažnije od svega uvjereni smo da je ta odluka bila zakonita. Vjerujemo da će takav biti i konačan pravorijek visokog upravnog suda i želimo da se ta odluka, konačna odluka visokog upravnog suda donese što prije. Kad bi u nekom slučaju visoki upravni sud odlučio da je odluka o izmjeni mjere koju je donijela gradska skupština bila nezakonita ja mislim, mi mislimo da bi to bio grubi i direktan udar na demokratsko pravo građana da izborima biraju promjene politika jer ako izabrana lokalna vlast ne može mijenjati politike i mjere prethodne lokalne vlasti onda izbori gube svaki smisao, a podsjećam i ističem ova mjera je odluka, autonomna odluka prethodne lokalne vlasti, ova mjera nije primjena nekog višeg propisa ili zakona i neće valjda biti da samo HDZ-ova vlast bilo nacionalna bilo lokalna može i ima pravo mijenjati odluke prethodne vlasti, a da svaka druga promjena koja ne potječe od HDZ-ove uprave bude proglašena nezakonitom. Zahvaljujem, hvala. Evo zaključit ćemo današnju raspravu o ovoj točci izlaganjem u ime predlagatelja državnog tajnika g. Tomislava Paljka, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Reći ću odmah završno, jasno i nedvojbeno kako ministarstvo koje zastupan i osobno stojim iza svakog članka izmjene zakona i smatram svakoga od njih važnim i kvalitativnim iskorakom u odnosu na ono što je na snazi bilo do sada, a da o njegovu donošenju u smislu nužnosti zbog primjene strateškog dokumenta i ne govorim. Novi vrtići, novi kapaciteti, novi komfor, novi uvjeti će u velike ovu dosadašnju prenapučenost i nejednakost o kojima su mnogi zastupnici danas s pravom raspravljali staviti u drugi plan, a negdje će ta problematika i potpun nestati.

Moram nadalje reći kako se puno govorilo o problematici, jako puno previše ovog prostora zauzela je problematika koja uopće nije predmetom ovoga već Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi po kojem sredstva za plaće zaposlenika, ali i sva ostala sredstva za svo ostalo financiranja dječjih vrtića osigurava vlasnik tj. osnivač to su općine, gradovi i županije. Cijelo vrijeme smo ispreplitali problematiku ovog zakona koji ide u izmjenu s razlozima kojima govorio i koje sam tvrdio zašto se moraju donijeti i ne samo to, a stalno se vraćalo i stalno se imputiralo nešto što uopće nije vezano uz ovaj zakon. I onda nakon toga naravno kada pominjući mogućost da se, a ovaj zakon to predviđa kod korištenja sredstva iz NPO-a otvori mogućnost koja dosada nikada nije bila na taj način otvorena, da one općine i gradovi koji pripadaju manjem indeksu razvijenosti, a koji će ući u obuhvat izgradnje svojih dječjih vrtića kojih sada nemaju i neće biti u stanju dovršiti te vrtiće iz proračuna će se ti projekti realizirati do kraja. Paralelno sa tim ovaj zakon predviđa u onim jedinicama lokalne i područne samouprave gdje fiskalna održivost vrtića zbog takvog njihovog lošeg, žalosnog i jadnog nažalost kapaciteta dakle ne bude u mogućnosti dugoročnog ispoštivanja onih standarda koje želimo napraviti također predviđaju se dakle sredstva u proračunu za tu namjenu koja će se donijeti uredbom vlade. I tu smo cijelo vrijeme na neki način se loptali iz jednih pojmova u drugim i kroz sve to se provlači državni pedagoški standard koji isto nije predmetom izmjena ovoga zakona, jednim manjim dijelom samo u glavi 6 zato što će predškola biti vezana uz Nacionalni kurikulum predškole i naravno Nacionalni kurikulum razvoja, rada predškolskog odgoja i obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. I da kažem zašto nismo ovdje koristili termin rani iako je to točan termin, zato što su ovo izmjene zakona, a terminologija je bila vezana uz temeljni zakon.

Ovdje mi se postavlja pitanje retoričko ili ne, jesam li ja ikada promijenio pelenu, o tome je li ministar Fuchs i koliko je mijenjao pelene, retoričko ili praktično će odgovoriti on, a ja ću kolegice Selak reći da kao otac četvero djece jako sam se namijenjao pelena, kao djed jako, jako volim i svaku priliku koristim da promijenim pelene svojoj unučici, a vi ćete da biste me dostigli morati se još jako puno pelena nazamijenjati ovaj ali vidim da ste na dobrom putu i ja vam to od srca želim.

Bio sam u prigodi u svojoj karijeri voditi dječji vrtić, bio sam u prigodi skrbiti o djeci s teškoćama u vremenima kad pojam asistenata u nastavi uopće nije bio na obzoru i znam dakle pretpostavka je da znam o čemu govorim. Isto tako, htio bih reći da, a imam dakle potrebu odgovoriti i na pitanje je li dakle taj dio financiranja djece s poteškoćama predviđen u proračunu, je u članku naravno 50., a mi smo se naravno referirali na činjenicu da kada asistenti ulaze, a dosada uopće u zakonu nisu bili kao takvi navedeni niti prepoznati, kad ulaze u dječje vrtiće e tada je obveza osnivača da ih plaća. To je naravno mogućnost, o tome smo razgovarali, a bio sam shvaćen kao da ne razumijem što znači ulazak asistenata u dječje vrtiće. Isto tako, koplja se lome oko toga što struka predlaže, što ne predlaže ne usvajamo primjedbe, ne iznosimo rješenja na ono na što smo bili upozoravani i prije ove sjednice. Moram reći da od svega onoga što sam imao prigode vidjeti i iščitati opet se sve svodi na dva ključna problema. Jedan je DPS i drugi je razredna nastava. Sve, evo pročitajte inicijative, znanstvene krugove, organizacije, svi koji se javljaju dakle uz ono što nabrajaju u teoriji osim što naravno navode jedan zaključak kojem se ne slažem jer nije podkrijepljen da će ova izmjena zakona unazaditi standarde što se tiče ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s time se ne slažem, svodi se na DPS i svodi se na razrednu nastavu. Ja ne znam zašto je ta fama oko DPS-a tako nastala, ali znam da kad je primjerice Udruga SIDRO došla na razgovor u ministarstvo primili smo ih i ministar i ja. Rekli smo da ćemo DPS razmatrati, a stavljanju o van snage DPS-a uopće nije bilo riječi. Otišao sam u najboljoj vjeri u Opatiju na konferenciju. Bila su 4 sindikata, bila je Udruga „Sidro“, imali smo panel. Nakon toga su čak i pisano mi zahvalili na konstruktivnoj raspravi, na onome svemu. Mislim da evo kolegice vi ste sudjelovali. Pravilnik je bio opcija, ali nipošto nije bio opcija da on ide na štetu onih koji rade u dječjim vrtićima i da idu na štetu onih vrijednih odgajatelja koji rade sa tom djecom. To nije bila nikada ideja barem što se mene tiče, a ja sam vodio ovaj proces. I htio bih evo te neke stvari se tiču zakona ali ih moramo također razbistriti ako o tome možemo na taj način govoriti. Što se tiče ovih primjera koji se u praksi događaju od fantastičnih do onih čak i nekakvih nakaradnih i anomalija spomenut ću da je naravno određeno člancima vrlo jasnim člancima pod kojim uvjetima se mogu otvarati dječji vrtići i koje sve kriterije moraju sadržavati. I zašto moraju proći programi, procedure u kojima trebaju dobiti rješenje. Tko se toga ne pridržava? Ovdje smo imali puno implikacija da mnogi se toga ne drže. Zašto ne prijavljujete Prosvjetnoj inspekciji ako imate saznanja da se netko ne drži tih standarda i da ih netko ne poštuje. Ne znam, evo to je jedna od mogućnosti. Ja vas pozivam da to prijavljujete. To što će onda Prosvjetna inspekcija tražiti da se ti nedostaci uklone, što će to u drugom, dakle u onoj drugoj derivaciji značiti da će morati iščlanjivati, odnosno isključivati djecu iz sustava. Da li je to bolje rješenje ne znam, ali ovim izmjenama zakona preko NPO i sredstva koja su nam na raspolaganju u ovom prvom pozivu 1,22 milijarde kuna stvarat će se bolji uvjeti za našu djecu. I ne možemo reći da ne mislimo na njih što se tiče razredne nastave. Dakle, uz sve ono što moram ponoviti razredna nastava, dakle primarna edukacija i magistri primarne edukacije mogu ući i raditi u vrtiću samo ako se za rad na tom radnom mjestu nije javio odgojitelj bez obzira da li se radi o dvogodišnjim školama, pedagoškim akademijama.

Dakle, tek kad nikoga od njega nemate imate mogućnost da zaposlite najsrodnijeg sustručnjaka, a to je magistar primarne edukacije. Neka mi netko objasni da to nije tako i neka mi netko objasni da magistar primarne edukacije u takvim uvjetima ne može dobro raditi u dječjim vrtićima. Ja ću stati iza ovog prijedloga zakona i osobno i to ne zato što sam ja taj, nego zato što su to paralelni procesi koji su izuzetno suradljivi, koji su kompatibilni. Jednostavno je to tako. 80 i nešto amandmana je ovdje. Naravno da ćemo svakoga proučiti, analizirati, da ćemo se očitovati i da ćemo obrazložiti. Ali već ovaj letimičan pogled na ovo pitanje razredne nastave hoće li oni biti trajni nestručnjaci i traju li biti u nekom vremenskom periodu samo na to ograničeni nisam vidio da postoji vremenski rok, ali nisam vidio niti jedno konstruktivno rješenje kako premostiti taj jaz koji će se dogoditi kada neće imati tko raditi u vrtićima. Ja bih htio znati ta rješenja, ja ih vidio nisam, o.k. dozvoljavam. Pogledat ćemo još jednom i ako se u nekom od ovih amandmana nalazi rješenje na koji način tu situaciju potencijalno i izuzetno opasnu nadići, onda ćemo je naravno uvrstiti i stavit ćemo je u obzir. Nadalje, uvijek ću radije donositi odluke i griješiti nego čekati kao u ovom primjeru devet godina da se dogode neke izmjene u zakonu. Nije problem naravno istrpit kritike, fučke, jaja. Problem je što se miješaju informacije i što se miješaju pojmovi. Dakle, ovo su izmjene zakona u deset nekakvih referentnih točaka i garantiram da je svaka od tih točaka, od tih članaka kvalitativni iskorak u dobrom smjeru. Ono što bi bilo, a to sam rekao i to ću ponoviti neodgovorno u ovoj situaciji ga ne podržati. Hoće li se nešto i hoće li biti procjena da će se nešto suštinski dobiti trećim čitanjem u ovom trenutku neću prejudicirati ali ću reći da su ove izmjene zakona dobro došle i ne samo zbog NPO-a nego i zbog ostalih poslovnih dijelova na koje se odnose. Zahvaljujem se. Evo vaše završno izlaganje je izazvalo nekoliko reakcija. Prvo je povreda Poslovnika kolegica Marija Selak Raspudić deklarirala. Nasmijao me vaš ozbiljan odgovor na moje retoričko pitanje pogotovo kad vas je kao muškarca prirodom zaobišlo toliko toga u skrbi o djetetu o čemu vam kao žena mogu samo pričati. Međutim, moje pitanje može biti jeste li pisali ovaj zakonski prijedlog dok ste mijenjali pelene? Jer objasnite mi kako odgajateljice istodobno mogu mijenjati pelene djeci u sanitarnom čvoru i brinuti se za ostatak dvadesetero djece koje stoji u toj istoj prostoriji? [[Upadica Vidović: Vrijeme kolegice.]] Dakle, ovo je pitanje da se [[Upadica Vidović: Vrijeme kolegice.]] pozabavite položajem i pravima odgajatelja u sustavu, a ne pitanje jeste li doista mijenjali pelene. Ali izgubili ste pravo, pa ste dobili ponovno opomenu, ali koja je to. Treća valjda, oduzima vam se pravo govora. Gospodine tajniče državni vi morate govoriti kad vam se da riječ.

Izuzetno zabrinjavajuć predoaje, povrijedili ste, ne samo osjećaje nego i sve što je trebalo, pardon.

Kolega Dretar, isteklo je vrijeme.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, čl. 238, mi ovdje raspravljamo, pa ne znam, gotovo 10 sati o ovim izmjenama prijedloga zakona i nekoliko puta smo vam dali rješenje kako da riješite deficit odgojitelja, a to rješenje je da pregovarate sa visokim učilištima, nacionalni interes je da se povećaju kvote na visokim učilištima, a s druge strane imate suficit učitelja razredne nastave i ono što nas zanima, koliko će trajati ova privremena mjera. Nažalost ni ovo nije povreda Poslovnika nego replika tako da i vi dobivate opomenu, a repliku ima sada kolegica Marijana Puljak. Poštovani tajniče, htjela sam vam reći, dakle spominjete stalno da ste isfućkani, dakle nismo vas mi isfućkali, isfućkali su vas prosvjednici ispred Sabora, ali i na svim prosvjedima u svim gradovima i ranije, isfućkali su vas i znanstvenici sa onim svojim otvorenim pismom, njih 20-ak, je li, koji govore da Zakon nije dobar. E sad, ja znam da se ljudi obično opiru promjenama, pa je li, nikako, međutim, ja ne bih ovo okarakterizirala kao da je to skupina ljudi koji eto, ne žele promjene u svom sustavu pa sad, onako, viču onako, čisto fakultativno da im se ne bi nekakve, ne znam, komotne i komocije njihove pomjerile, već su ljudi zaista ozbiljan set primjedbi napisali, poslali i kažem, rekla sam da me čudi da ih niste do sada, ono, pitali smo vas jutros na početku, rekli ste da niste pogledali to.

E sad je opomena, moram vam dat opomenu, a državni tajnik ima priliku sad odgovoriti na ovu repliku, izvolite. Već sam htio pitati da li postoji neki institut zaštite osobnog identiteta dužnosnika. Ne, govorimo dakle razdvajamo pojmove. Naravno da razgovaramo o kvotama i u sveučilišnoj, .../nerazumljivo/... u Rijeci imamo primjer dakle standarda zanimanja odnosno studijskog programa koji odmah može producirati ovu dokvalifikaciju bez ikakvih problema, to je, to je obrazac i za ostala sveučilišta i sa njima razgovaramo. Ovo pitanje kvota, zašto se dogodilo da mi pri .../nerazumljivo/... da nemamo dovoljno odgojitelja, a imamo previše primaraca, to je naravno šire pitanje, ali ja vas upozoravam da sveučilišta su autonomiju u određivanju kvota, a mi smo tu samo jedan suport u onom smislu sugestija, što naravno također, činimo [[Upadica: Hvala lijepo.]] Ovaj drugi dio Imat ćete priliku još odgovoriti. Vrlo ste ovaj samouvjereno na početku izgovorili da stojite iza svake odluke, iza svakog članka ovog Zakona. Da, da, da, drago mi je da ste to tako jasno izgovorili, možda će bit relevantno premijeru pri nekoj budućnoj rekonstrukciji Vlade da zna tko stoji iza ovih loših odluka, a ja ću vas pitati tko stoji iza odluke, tj. nedostatka odluke eda se već dugi niz godina na jasno izračunate potrebe na tržištu rada ne odgovara povećanjem upisnih kvota na odgovarajućim fakultetima jer od 2017. postoji izračun točno koji definira koliko je potrebno novih odgajatelja da izađe sa fakulteta, a kvote se od tada nisu povećale. Pitajte me za direktnu moju razinu odgovornosti. Ovo sam rekao, dakle kvote su pitanje autonomije sveučilišta, a mi smo samo savjetodavna uloga u tom dijelu i oni snose odgovornost za to, to je pitanje za njih, isto kao što je masa pitanja ovdje postavljenih, ustvari su pitanja za jedinice lokalne i područne samouprave odnosno njihove standarde, poštivanje ili nepoštivanje tih standarda. Evo, ja mogu to reći, a ono što sam rekao, stojim iza toga, iza ovih izmjena stojim i ne bih sebi dozvolio i nema, ja sam inače član Vlade, to je točno, mogu biti uvijek dio rekonstrukcije, dapače, ovaj, međutim, ja nisam HDZ. Da ne vjerujem u ovo, nikakav HDZ i nikakva Vlada me ne bi natjerala da ovo branim. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, ja bi vas molila da još jedanput razmotrite mogućnosti ili putem vaših amandmana ili prihvaćajući naše da preciznije definirate koja su to tijela osnivača kad je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave. Naime, puno navrata vidimo da je npr. daje suglasnost da se može raditi treći odgojitelj ili pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju, kao i imenovanje v.d. ravnatelja i sl. pa onda da ne bi bilo dilema da li je to predstavničko tijelo ili izvršno, da onda u čitavom ovom Zakonu to preciznije Dakle shvatio sam da je intencija da to bude izvršno tijelo jer je to logičnije u smislu jasnoće donošenja odluka. Ako ne postoji nekih prepreka da se taj amandman usvoji ili da se na taj način definira, vidjet ćemo, ali također ćete dobiti i odgovor i obrazloženje, ali znam o čemu je riječ. Evo kolegice i kolege ovime smo zaključili evo nakon 10 sati raspravu o ovoj očigledno iznimno važnoj, važnoj temi, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Izvolite. Predlažem da idemo na slijedeću točku današnjeg dnevnoga reda. - Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, drugo čitanje, P.Z. br. 186.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.

Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja tehnologijskog razvoja u RH, a radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima. Postojeća zakonska regulativa je zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na način koji bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutačno hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. S obzirom na činjenicu da je važeći zakon zajedno s izmjenama na snazi od 2012.g. svojim odredbama ne odgovara odredbama Zakona o zakladama, te je u tom smislu bilo potrebno uskladiti zakonodavstvo. Cilj ovog zakona je jasnije definirati pravni status zaklade, te način njezina djelovanja kroz povećanje kvalitete i transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa, te jasniju podjelu rada samih tijela zaklade. Polazišna točka ovih promjena je nacionalna razvojna strategija kojom, kojom su u okviru strateškog cilja jedan konkurentno i inovativno gospodarstvo definirani prioriteti politika u području znanosti i tehnologije, a između ostalog i reforma sustava znanosti i akademskog znanstveno istraživačkog sektora radi postizanja svjetskih standarda izvrsnosti i stvaranja inovacija, zatim razvoj istraživačkih kapaciteta s naglaskom na ljudske potencijale u STEM i ICT područjima, reforma o financiranju istraživanja i inovacija kroz novi institucionalni okvir i programe istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije, posebno u područjima informacijsko komunikacijske tehnologije, umjetne inteligencije i robotike, biotehnologije i zelenih tehnologije.

Provedba reforme uključuje donošenje novog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost koji će omogućiti provedbu prilagođenih programa prema revidiranom okviru financiranja i istraživanja, razvoja i inovacija. Novim zakonskim okvirom koji se planirati donijeti omogućit će se transformacija i jačanje kapaciteta zaklade u tijelo koje će omogućiti pojednostavljen i sustavan pristup politici upravljanja projektnog financiranja, istraživanja i inovacija. Izradom prijedloga Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost započeo je proces restrukturiranja zaklade. Restrukturiranje zaklade za znanost obuhvatit će izmjenu temeljnih akata i normativnog okvira zaklade uvođenjem novog programskog okvira i praćenja, te jačanja operativnih kapaciteta same zaklade. U okviru projekta pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije koje provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa Svjetskom bankom učinjen je sveobuhvatan pregled učinkovitosti ulaganja u znanost, tehnologije i inovacije u RH u razdoblju, u proteklom razdoblju od 7.g. Programi Hrvatske zaklade za znanost analizirani su sa aspekta funkcionalnosti, učinkovitosti, anketirani su korisnici, te su donesene preporuke o dizajnu i provedbi programa financiranja znanstvene djelatnosti. Vezano za navedeno preporuke vezano uz programe zaklade su skraćivanje postupka izbora projekata, smanjenje administrativnih opterećenja za korisnike, kao i uvođenje okvira za monitoring i evaluaciju učinaka samih programa, ali jedna od ključnih preporuka je način provedbe odabira projekata gdje se naglašava da bi trebao biti puno veći utjecaj neovisnih i međunarodnih recenzenata, a manji utjecaj stručnih panela sastavljenih od lokalnih znanstvenika koji su vrlo često u sukobu interesa s obzirom na malu znanstvenu zajednicu u RH. Kako bi se programi financiranja znanosti jednostavnije prilagođavali nacionalnom okviru financiranja, istraživanja i razvoj inovacija kroz cijeli inovacijski sustav predloženo je da se pojedine vrste programa utvrđene općim, da se utvrde pojedine vrste programa općim aktima zaklade. Programe će upravni odbor uskladiti samostalno u skladu s preporukama poboljšanja programa koji je napravljen projektom pregled javnih rashoda u istraživanju, razvoj i inovacijama u smislu veće učinkovitosti i funkcionalnosti. Novim zakonom je jasnije definiran i pravni status zaklade na način da je propisano tko ostvaruje osnivačka prava i obveze u ime RH za samu zakladu, tko provodi nadzor nad zakonitošću rada i postupanja zaklada, kao i nadzor nad financijskim poslovanjem zaklade. Slijedom rasprave na sjednici HS održanoj 27. siječnja 2022.g. u odnosu na tekst zakona u prvom čitanju odnosno uvažavajući primjedbe uvaženih zastupnika prijedlog je, prijedlog zakona je dorađen, detaljnije je propisana svrha same zaklade na način da su dodane riječi s ciljem osiguravanja održivog, znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja, jasnije definiran pojam istraživača te je dodan cilj zaklade koji glasi: „Razvoj gospodarstva te stvaranje novog okruženja i društva temeljenog na znanju“ Nadalje, propisano je i da postupak vrednovanja prijedloga znanstvenih projekata provode znanstvena i stručna povjerenstva čiji je djelokrug rada i sastav do sada jasnije propisan. U konačnom prijedlogu zakona određeno je da se vrste programa, mjerila i postupak ugovaranja za dodjelu financijskih sredstava za znanstvene projekte iz državnog proračuna, zatim vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata, financiranje i praćenje provedbe znanstvenih projekta utvrđuju općim aktima u skladu sa svrhom zaklade koju donosi upravni odbor zaklade. Propisano je da postupak vrednovanja neovisni i pretežito međunarodni znanstveni i stručni recenzenti, a postupak izbora projekata propisuje se pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe zaklade koji prema vrsti programa financiranja samostalnog donosi upravni odbor zaklade. Nadalje, propisano je da se vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata provodi neovisno, objektivno, nepristrano i transparentno te da uključuje znanstvenu i stručnu recenziju pretežito na međunarodnoj razini. Dok su za opsežnije projekte potrebni međunarodni recenzenti za kraće programe mobilnosti mladih istraživača vrednovanje projekata mogu provoditi i lokalna stručna povjerenstva. Što se tiče europskih sredstava propisano je da se postupak vrednovanja prijedloga znanstvenih projekata financiranje i praćenje provedbe znanstvenih projekata financiranih i decentraliziranih fondova EU i drugih međunarodnih izvora utvrđuje sporazumima o provedbi s nadležnim tijelima, a s obzirom na to da se radi o europskim sredstvima koja dodjeljuju sukladno pravilima i postupcima propisanim posebnim programima, poput NPOO-a, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Hrvatsko-švicarskog programa suradnje. U nacrtu konačnog prijedloga zakona usklađen je mandat članovima svih tijela zaklade na četiri godine te je propisano da strateški plan zaklade donosi HS na prijedlog upravnog odbora zaklade, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost. Nadalje, konačnim prijedlogom zakona propisano je da upravni odbor zaklade donosi pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe zaklade bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost. Konačnim prijedlogom zakona jasnije je definirana ovlast upravnog odbora zaklade u donošenju odluka o financiranju projekata na način da je propisano da se isto odnosi na odluke upravnog odbora o financiranju znanstvenih projekata po programima te su dodane odredbe kojima je propisano da upravni odbor zaklade donosi pojedinačne financijske odluke u skladu s iznosima propisanim statutom zaklade te odluke o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa svrhom zaklade. Dodatno jasnije je definiran kriterij izbora članova upravnog odbora zaklade te je propisana ovlast zamjeniku predsjednika upravnog odbora zaklade u sazivanju sjednica upravnog odbora zaklade u slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti predsjednika upravnog odbora zaklade. Radi povećanja kvalitete, transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa prethodno smo propisali osnivanje novog stručnog tijela zaklade povjerenstva za prigovore, a sada su dodatno razrađeni kriteriji za imenovanje članova tog povjerenstva za prigovore te imenovanje članove povjerenstva isključivo u nadležnosti HS-a. Također propisano je da se prigovori na odluke upravnog odbora zaklade mogu podnijeti zbog sukoba interesa ili administrativnih odnosno postupovnih pogrešaka propisanih općim aktom o postupku dodjele sredstava u roku od osam dana od dana dostave odluke. Konačnim prijedlogom zakona propisano je da mandat izvršnog direktora zaklade prestaje danom stupanja na snagu ovoga zakona odnosno propisana je obveza upravnom odboru zaklade imenovati vršitelja dužnosti upravitelja zaklade prema Zakonu o zakladama u roku od osam dana od stupanja na snagu samog zakona te raspisati natječaj za upravitelja zaklade u roku od 15 dana od donošenja statuta zaklade. Također dodana je i nova odredba kojom je propisano da će ministarstvo nadležno za znanost objaviti javni poziv za prijavu kandidata za članove povjerenstva za prigovore u roku od 15 dana od stupanja na snagu statuta zaklade. Novim zakonom predloženo je da zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika što je u skladu s odredbama državnog proračuna za 2022.g. kojeg je HS usvojio na sjednici održanoj 8. prosinca 2021.g. Zaklada se najvećim dijelom financira donacijama iz državnog proračuna RH, a manjim dijelom iz Europskih strukturnih fondova, međunarodne suradnje te ostalih izvora. Od 2002.g. do 2020. od ukupnih 1.093 milijarde kuna prihoda čak je 1.013 milijardi kuna su prihodi državnog proračuna. U 2022.g. planirana ulaganja iz državnog proračuna u Hrvatsku zakladu za znanost iznose ukupno 186,7 milijuna kuna.

Uvaženi državni tajniče. S obzirom na velike probleme u radu zaklade koji su i prepoznati u hrvatskoj znanstvenoj zajednici, a imajući u vidu ovaj zakonski prijedlog kojim velikim dijelom predviđa da ministarstvo preuzme ulogu nadležnosti nad radom zaklade, zanima me vrlo konkretno što ćete učiniti s ključnim dokumentom, a to je strateškim planom zaklade odnosno činjenicom da on i dalje nije donesen, a ovaj posljednji datira trebao je završiti 2018. godina. Dakle, ako ministarstvo doista pod ovakvim zakonskim prijedlogom bude imalo mogućnost nadzora što ćete vi učiniti ako taj plan nije donesen i predstavljen u Hrvatskom saboru kao što je bila činjenica dosada. Tko će za to odgovarati i koje ćete vi alate iskoristiti da bi konačno dobili nekakvu viziju hrvatske znanosti, a možda i trebamo dobiti za ono retroaktivno razdoblje s obzirom da smo njega očito već preskočili. Hvala lijepo uvažena zastupnice, dakle Ministarstvo znanosti i obrazovanja stoji na raspolaganju instrument upravnog nadzora odnosna nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja gdje će u slučaju da ovakav zakon bude izglasan u ovom visokom domu upotrijebiti sve instrumente nadzora, naložiti upravnom odboru donošenje strateškog plana odnosno izradu prijedloga koji dolazi pred ovaj visoki dom, izvijestiti o tome ovaj visoki dom koji u konačnici i imenuje članove upravnog odbora zaklade. Poštovani državni tajniče, vidjeli ste i samim da ste dobili otvoreno pismo upućeno i ministru i premijeru pa zašto toliko inzistirate onda da se Ministarstvo znanosti i obrazovanja upliće u priču oko zaklade, zašto želite da bude potrebna suglasnost ministarstva prilikom predlaganja i samih članova upravnog odbora koji morate i sami priznati da se, potpuno će se sad sustav ispolitizirati. Dakle, prijedlog članova upravnog odbora ide od strane vlade uz suglasnost ministarstva uputi se Hrvatskom saboru. Ako to nije politiziranje što je to onda? ja bi vas zamolila da mi odgovorite vrlo konkretno zbog čega, ako to dosada nije bio slučaj i vidjeli smo iz ovog otvorenog pisma da su znanstvenici zadovoljni stanjem kakvo je sada odnosno ne miješanju politike, zbog čega sada vi inzistirate da ministarstvo i provodi nadzor nad samim radom zaklade, da bude upleteno u izbor i članova upravnog odbora i da bude upleteno sa donošenjem suglasnosti na strateški plan rada zaklade. Dakle, mi smo s pažnjom i s dužnom pozornošću primili i proučili pismo koje je uputilo 332 znanstvenika, s druge strane također imamo i drugi pol, a to je opozit, prigovore na dosadašnji rad zaklade od kad je ona utemeljena. Vi morate znati da od kad je zaklada utemeljena ni jedanput nije proveden nadzor nad zakonitošću rada zaklade, nije bilo izravno propisano tko provodi nadzor odnosno nadzor je trebao provoditi ovaj visoki dom koji s obzirom i na neke slične ustanove kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nije imao praksu provedbe, provedbe nadzora.

To mi je jako zgodno kad vi kažete ako ovaj zakon prođe, to je impresivno ali nije predmet moje replike. Prvenstveno budući da ste diplomirani pravnik, radili ste i u Institutu za povijest sasvim sam siguran da vam je terminologija potpuno jasna. Institut u kojem ste radili je jedno, zaklada je jedna potpuno druga formacija čija definicija glasi, zaklada je institucija čija je svrha određena od strane osnivača odnosno zakladnika posredstvom njegove imovine. Dakle, još jednom iako ste to rekli u vašem uvodnom izlaganju zamolio bih vas da nam objasnite kako izgleda prihodovna strana Hrvatske zaklade za znanost odnosno koliko sredstava dolazi iz donatorskih prinosa, a koliko iz državnog proračuna odnosno iz džepova hrvatskih obveznika. Unaprijed hvala na odgovoru. Hvala lijepa uvaženi zastupniče.

Znači preko 95% prihoda koje zaklada ostvaruje dolaze iz državnog proračuna, faktički ona je dosada bila čista transmisija proračunskog korisnika, ako se ja tako smijem izraziti. Poštovani tajniče kako ste rekli da ste pomno pročitali ovo i s dužnom pažnjom je li otvoreno pismo 332 znanstvenika koji su rekli je li dakle i pozivaju da novim zakonom o zakladi osigurate samostalnost i kontinuitet djelovanja zaklade bez političkog utjecaja, zanima me dakle kako ste osigurala ova njihova dva zahtjeva, a to je da se osigura način odabira članova upravnog odbora i svih stručnih tijela zaklade isključivo prema visokim kriterijima znanstvene izvrsnosti i ravnajući se prema standardima znanstveno najrazvijenijih zemalja. I drugi zadržavajući međunarodno recenziranje projekata kao obavezan dio selekcijskog postupka. Jer ovdje u ovom prijedlogu konačnom prijedlogu zakona dakle vi ove međunarodne recenzije spominjete uz riječ pretežno. Dakle, pretežno to znači nije obavezno nego može, a i ne mora.

Dakle, kao što sam rekao da smo s dužnom pažnjom razmotrili pismo, pismo znanstvenika u odnosu na prvo čitanje ovog zakona u ovom konačnom prijedlogu zakona su dodani dodatni kriteriji uz iskustvo dakle međunarodni značaj u ugledu iskustvo u vođenju projekata, iskustvo u recenziranju projekata zaklade kao kriterij izbora članova upravnog odbora zaklade. A kad je u pitanju međunarodni, međunarodne recenzije pretežito znači u većini slučajeva, međutim ostavljena je mogućnost da za one izravne tehnologijske projekte i projekte kojima se, sitne projekte kojima se daju znanstvene karijere istraživača su projekti manje vrijednosti i eventualno stručnog značenja. U tome nije potrebno angažirati međunarodni recenzentski kapacitet jer on podrazumijeva i prevelik trošak, a značaj toga ne iznosi se na međunarodnoj znanstvenoj razini kad su u pitanju temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja definitivno.

Razvidno je iz ovog prijedloga, Konačnog prijedloga zakona da je predlagatelj prihvatio čitav niz primjedbi i prijedloga kako prijedloga matičnog odbora za obrazovanje i znanost, tako i prijedloge pojedinačnih zastupnika. Upravo taj članak 4. dakle u kome je propisano da vrednovanje uključuje znanstvenu i stručnu recenziju pretežno na međunarodnoj razini čime mislim da je dana još jača uloga međunarodnim panelima. I smatram da to pridonosi kvaliteti.

I ono što smatram dobrim, kvalitativnim poboljšanjem je dodana odredba kojom je propisana mogućnost podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore i to ili zbog sukoba interesa ili zbog administrativnih ili nekih drugih postupovnih pogrešaka. Smatram da je to napredak u smislu transparentnosti [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] rada zaklade. Hvala lijepa. Dakle, definitivno ono što je bio prigovor mnogih znanstvenika posebice u znanstvenom području društvenih i/ili humanističkih znanosti je bio prigovor na recenzentski postupak i odabir recenzenata možda ne toliko kroz panele koji su jedni uski krugovi skupine znanstvenika, možda čak i kroz utjecaj administracije zaklade koja je gle čuda smještena čak dijelom i u Opatiji. To je tada tako kako je osnovano. Oci ili osnivači zaklade su procijenili pitanje njene ekonomičnosti i svrsishodnosti je bilo upitno.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, ovim zakonskim rješenjem propisano je da će zaklada radi ostvarivanja svoje svrhe dodjeljivati financijska sredstva temeljnim istraživanjima, primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti, znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, te za razvoj karijere istraživača na doktorskoj i poslije doktorskoj razini. Naime, kako bi se povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte i omogućila provedbu programa planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predloženim zakonom propisano je da se vrste programa utvrde općim aktima zaklade, a ne zakonom. Dakle, definitivno ono što je bilo primijećeno kao negativnost, odnosno problemi u funkcioniranju dosadašnjeg rada zaklade se na ovaj način skraćuju rokovi i omogućava se svrsishodnije upućivanje samih poziva i sredstava za financiranje. Zaklada preuzima u značajnoj mjeri financiranje tehnologijskih projekata kako bi poboljšala inovacije u gospodarstvu i transfer tehnologije iz znanosti u gospodarstvo, gdje smo na žalost jako loše rangirani, gdje broj inovacija, broj samih transfera, tehnologije je na začelju država članica EU.

Ja bih ovako u slobodnoj interpretaciji zaključila da je jedan od zadataka zaklade kroz sve njezine aktivnosti i donekle briga recimo to tako reputacije hrvatske znanosti, pa mi se svidio dio u kojem ste govorili o potrebi međunarodne recenzije znanstvenih projekata. Pa ću vas sad pitati još nešto postoji li način na koji bi zaklada mogla ili mislite da treba na neki način zahtijevati od hrvatskih sveučilišta primjenu međunarodne recenzije i na doktorske radove. Jer koliko god detaljni odgovorni, stručni i nekorumpirani ovi naši bili promakne im pokoji plagijat, pa možda bi im dobro došla pomoć između narodnih redova. Na sreću ili na žalost postoji ustavna odredba o autonomiji sveučilišta gdje je jedan od temelja ili esencija same autonomije sveučilišta utvrđivanje samih obrazovnih, odnosno studijskih programa i stjecanje kvalifikacija koje su tamo samo sveučilište može i mora unaprijediti recenziranje i kontrolu kvalitete unutar sebe. To je ishodište i krug cijelog pojma sveučilišta, univerzeja, akademije i svako sveučilište snosi odgovornost i odgovara za posljedice loše kvalitete bilo njenih znanstvenih, seminarskih, doktorskih radova, bilo loših profesorskih titula itd. itd. Zahvaljujem potpredsjednici Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Zaklada ima za cilj popularizaciju znanosti i vidimo da smo u 2020. imali 185,9 milijuna, 2021. 186,7 milijuna kuna. I sad da vi mene pitate je li bolje raditi ili ne raditi ja ću vam uvijek reći da je bolje raditi i trpiti određenu kritiku nego ne raditi ništa pa opet doživiti kritiku. Znači nama je cilj ostavit znanstvene novake ovdje u Hrvatskoj, dati im poticaj, dati im mogućnost da dosegnu zdravstvenu izvrsnost i da budu od koristi za Republiku hrvatsku. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik Davor Dretar je spominjao moj prethodni radni staž u Hrvatskom institutu za povijest i tada tako u suradnji sa pokojnim akademikom Nenadom Vekarićem on je bio predstavnik Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku i upravo kad su krenuli zakladeni projekti u području humanističkih znanosti izračunao je da nažalost iznos novaca za projekt u povijesti, u polju povijesti području humanističkih znanosti je manji bio od broja uloženih radnih sati znanstvenika iz dubrovačkog, iz Dubrovnika iz dubrovačkog zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku nego su oni dobili novac. Taj administrativni birokratski pritisak koji su imali sami znanstvenici bio je nevjerojatan od dokazivanja, pa znam povjesničari su morali dostavljati u zakladu kopiju arhivske građe koju su uzeli u Hrvatskom državnom arhivu jer nije bio dovoljno vjerodostojna isprava ovjereni i ovoga pečatirani račun od Hrvatskog državnog arhiva. Imaju li izvjestitelji odbora jel žele uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi se, u ime klubova, prvi je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i u njihovo ime poštovani zastupnik Damir Bakić. Poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, nakon siječanjske rasprave o prijedlogu ovog zakona skupina uglednih znanstvenika njih 69 potpisala je otvoreno pismo predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, ministru Radovanu Fuchsu i Hrvatskom saboru. U pismu se demantiraju neke paušalne ocjene dosadašnjeg rada zaklade navedene u uvodnom dijelu zakonskog teksta, ali u saborskoj raspravi. Dodatnu podršku davalo je još ne 332 nego točnije 335 znanstvenika, jednako uglednih znanstvenika apelirajući da se odredbama novog zakona zakladi omogući nezavisnost i kontinuitet djelovanja te da se u odgovarajuće odredbe unesu kriteriji izvrsnosti. Nemam pravo reći da govorim u ime potpisnika tog pisma odnosno peticije, ali mogu reći da njihove stavove u potpunosti dijelim i sa ovog mjesta ih podržavam. Jednako tako s njima dijelim i razočaranje i zabrinutost zbog toga što su sve ključne primjedbe koje smo imali u prvom čitanju ovog zakona ostale neotklonjene. Ono bitno na što smo ukazivali je potreba da se prvo zakladi jamči samostalnost u radu bez političkih utjecaja, drugo da se članovi upravnog odbora biraju isključivo prema kriterijima znanstvene izvrsnosti u skladu s mjerilima znanstveno najrazvijenijih zemalja. I treće da se prema tim istim kriterijima i istim mjerilima uz sudjelovanje međunarodnih panela evaluiraju predloženi projekti. Isti ti zahtjevi stoje i dalje. Ovdje bih posebno istaknuo nekoliko stvari. Prvo temelja primjedba odnosi se na Članak 3. ovog zakona, njime se osnivačka prava i obaveze prenose sa RH na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U veći država na koje se ugledamo odvaja se tijelo odgovorno za donošenje politika i strategija od organizacija odgovornih za provođenje tih politika. Razlog je jednostavan, nezavisnost je nužna jer samo politička nezavisnost omogućuje i nezavisnost znanstvenog istraživanja. Povezana pitanja su definicija svrhe i cilja zaklade. Zašto je u Članku 4. gdje opisana svrha zaklade izostavljeno baš ono prvo što piše u dosadašnjem zakonu, a to je potpora naprednim istraživanjima prepoznatim na međunarodnoj razini ulaganjem u vrhunske znanstvene ideje i izvrsne istraživače jer to je što zaklada treba biti poluga i platforma za participaciju u vrhunskoj svjetskoj znanosti. Umjesto toga sada se u stavku 1. toga članka kaže da je svrha zaklade razvoj i promicanje znanosti s ciljem osiguranja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja, a u stavku 4. je opisan cilj gdje se opet kaže zaklada potiče znanstvenu izvrsnost itd. itd. s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Zaklada služi i trebala bi služiti primarno razvoju znanosti. A znanost ne samo što ima svoju intrinzičnu vrijednost nego nam treba i služi za mnogo šire i mnogo temeljnije od gospodarskog razvoja, a to je razvoj društva u svim njegovim dimenzijama uključujući i gospodarstvo. U stavku 3. ostala su znanstvena istraživanja od strateškog interesa za RH iako nije jasno što je to i gdje je to definirano odnosno tko će to definirati s obzirom na to da to nisu ni temeljna istraživanja, ni primijenjena istraživanja u ranoj fazi tehnološke spremnosti i postavlja se pitanje što je to zapravo, a budi sumnje u stvaranje povlaštenih tema i područja. Drugo, članovi upravnog odbora zaklade, članove upravnog odbora zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH osobito onih koji imaju međunarodno priznate radove iz redova osobito onih koji imaju međunarodno priznate radove i rezultate i iskustvo u vođenju znanstvenih projekata i vrednovanju projektnih prijedloga kaže Članak 8. Nisu međutim propisani kriteriji na temelju kojih bi se birali znanstvenici koji uistinu i jesu vrhunski mjereno kriterijima znanstveno najrazvijenijih zemalja. Sasvim nedavno imali smo priliku vidjeti kako se u praksi predlaganje i imenovanje članova upravnog odbora zaista odbija kad se to čini bez vidljivih kriterija. Ukratko, posve su izostavljeni bilo kakvi kriteriji izvrsnosti i to je posve neprihvatljivo. Apsolutno je nužno da već i kandidati za članove upravnog odbora budu vrhunski znanstvenici prema kriterijima znanstveno najrazvijenijih zemalja oni koji imaju svjetski priznate rezultate. To je ključno. I tu svaki kompromis, svako odstupanje čini nesagledivu štetu. Jednako tako u članku 11. izostali su bilo kakvi kriteriji za izbor upravitelja zaklade, a sve je rečeno u profilu članova Upravnog odbora. Moralo bi se, trebalo bi se primijeniti i ovdje. Uz to u istom ovom članku izostavljeni su iz kruga ovlaštenih predlagatelja, kandidata za članove Upravnog vijeća Udruge poslodavaca Nacionalno vijeće za znanost, te znanstvenici i članovi akademske zajednice. Treće i jednako važno kao i prethodno tko i kako evaluira projekte. U članku 4. u stavcima 6. i 7. piše da se vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata provodi pretežno na međunarodnoj razini, te da u njemu sudjeluju pretežno međunarodni stručnjaci što je pretežno loše. Gdje su nestali međunarodni paneli koje smo strpljivo i pažljivo godinama gradili. U stavku 3. članka 13. piše: „Članove znanstvenih i stručnih povjerenstava čine stručnjaci sa iskustvom u vođenju znanstvenih projekata, vrednovanju projektnih prijedloga, te oni koji imaju međunarodnu prepoznatljivost. To nije dovoljno. Nužno je tražiti iskustvo u vođenju znanstvenih projekata i iskustvo u vrednovanju prijedloga znanstvenih projekata istoga ranga iste razine kompetitivnosti, a naglasak je ponovno isti, u istom duhu. Nužno je osigurati da članovi povjerenstava budu birani po kriterijima izvrsnosti, da posjeduju kompetencije, reference barem na razini kompetitivnosti zakladinih natječaja. Poštovane kolegice i kolege, stavovi koje sam ovdje iznio izrečeni su u ime kluba zeleno-lijevog bloka ali i šire od toga. Isto vrijedi i za amandmane koje ćemo podnijeti. Oni nisu plod stranačkog interesa, nego su autentični pokušaji znanstvenika da popravimo, odnosno poboljšamo ovaj zakonski tekst. Zato vas kolegice i kolege molim da ih podržite, a vas državni tajniče a molim vas da tu poruku prenesete i ministru, vas molim da razmotrite njihovo usvajanje, dakle usvajanje tih amandmana bar sa onoliko iskrene brige sa koliko su i napisani.

Tragika hrvatskog naroda i sreća u nesreći pojedinih ministara aktualne Vlade sastoji se u tome što postoji toliko već javno prokazanih ministara koji su pod optužbama za korupciju, da mnogi drugi ministri u toj istoj Vladi i njihovo djelovanje prolaze potpuno ispod radara, odnosno mimo očiju javnosti. Pa kada onda pogledamo jednu cijelu Vladu na aktualnom satu možemo vidjeti možda i neka nasmiješena lica, jer se možda ministar Beroš raduje tome što je tu gospođa ministrica Tramišak, pa se on raduje tome što je možda tu ministar sada već uskoro bivši Aladrović itd. Imamo jedan začarani krug ljudi koji je sretan što postoje u ovoj Vladi gori od njih. I u takvoj konstelaciji snaga i opterećenosti javnosti svim poznatim aferama mi imamo neke ministre čije se djelovanje nikada ne raspravlja u javnosti. Jedan od tih ministara je ministar Fuchs i Ministarstvo znanosti. Ministarstvo znanosti nije prvi put ovim zakonskim prijedlogom već i ranije na što sam upozoravala, a što se događalo prije ljeta u ono vrijeme kada ste sigurni da rasprava neće biti toliko aktivna i aktualna krenulo u tihi marš na nezavisne znanstvene institucije u RH, pa smo govorili o tome kako će se Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja po novom zakonskom prijedlogu koji je na kraju i prošao podvrgnuti ministarstvu sada imamo isti proces sa Hrvatskom zakladom za znanost. A naravno ovo sve je tek uvertira u onaj ključni projekt koji nas očekuje, a to je novi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju. Ministar Fuchs doista je sretan i može biti zahvalan što se nalazi u takvoj Vladi, sa takvom konstelacijom snaga i opterećenosti korupcijskim aferama da o njegovom djelovanju nitko i ne misli. I stoga zapravo može raditi što ga je god volja. Naravno postoje neki saborski zastupnici koji će ovdje u 8 navečer raspravljati i o ovom prijedlogu i koji smo dali amandmane da se taj tihi marš na nezavisne institucije konačno zaustavi. Međutim, zbog svega onoga zbog čega se on može smješkati kada gleda ostale kolege ministre trenutno u Vladi na žalost moram konstatirati da ne postoji dovoljni senzibilitet javnosti da uopće ozbiljno raspravimo što se događa sa sustavom znanosti i svim problemima sa kojima se ona susreće. A neću biti čak toliko ambiciozna da idem prema onome što nitko više valjda neće dovoditi u pitanje, a to su one tzv. korekcije prethodne ministrice i njezinih projekata u Školi za život od 13 milijuna kuna gdje su se šakom i kapom dodjeljivali novci bez javnih natječaja za poslove koje ćemo sada na kraju platiti mi, a ne EU fondovi iz kojim smo trebali privući ta sredstva. Sada se hrvatsku znanstvenu zajednost, zajednicu ucjenjuje sa novcima koje trebamo privući iz fonda za oporavak i otpornost, premda bi oni trebali biti tek posljedica, a ne uvjet za naše znanstveno djelovanje niti se nas smije sada kao znanstvenu zajednicu pritiskati uza zid da bi se donosile štetne izmjene Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, a o tome ćemo tek razgovarati. Ja ću sad vratiti na ovaj teret koji se priprema tihi marš na institucije, kojeg je dio i ovaj Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost. Kroz nekoliko amandmana koje sam podnijela, pojasnit ću na koji način treba osigurati ono ključno na što cijelo vrijeme upozoravam, a to je maknuti politiku od znanstvenih institucija. Politika dolazi i prolazi i politiku uvijek treba moći kritizirati, a znanstvena zajednica nam treba kroz svoju nezavisnost biti jedno od rijetkih društvenih garancija da će tu politiku imati tko dovesti u pitanje. Bez obzira koliko ponekad loše radila svoj posao, ta mogućnost uvijek treba ostati. Stoga, jednostavno rečeno, ministarstvo mora imati prste dalje od znanstvenih institucija.

Da bi se osigurala nezavisnost znanstvenog djelovanja od bilo kakvog političkog utjecaja. Što se tiče čl. 4 i ovoga pretežno na međunarodnoj razini, to je pojam koji sigurno nije dovoljno dobro definiran jer pretežno na međunarodnoj razini može značiti sve, a ne mora značiti ništa. Kada kažemo da to moraju biti projekti koji su pretežno na međunarodnoj razini, onda govorimo o tome da, što? 51% projekata mora imati međunarodnu recenziju pa je to u redu? Ili je to stvar nečijeg dojma, pa ako imamo 20%, to je isto možda dovoljno za pretežno. Nije riječ o vremenskoj prognozi, pojmove u zakonu treba jasno definirati. Ako idemo za time da ćemo imati međunarodne recenzije, onda predlažem formulaciju da bude uvijek kada je riječ o projektu za koji je moguće pribaviti recenziju na međunarodnoj razini. Dakle nikako pretežno. Mora se ostaviti mogućnost da postoje projekti za koje nije moguće pribaviti recenziju na međunarodnoj razini, a to su oni projekti koji se tiču nekakvih specifičnih naše nacionalne baštine, itd. Međutim, za sve ostale projekte koji sudjeluju svojim radom na međunarodnoj sceni u smislu toga da postoje međunarodni istraživači koji se bave istim tim radom, treba doista pribaviti i međunarodne recenzije. Osim toga, na to je upozoravala i znanstvena zajednica u RH.

Međutim, i tu treba dovesti visoke kriterije znanstvene izvrsnosti kao kriterije koje ćemo uvijek uzimati u obzir kada ćemo birati članove Upravnog odbora Zaklade. Što se tiče čl. 18 i tu dolazimo do onoga što sam pitala, a time se opet uloge Ministarstva, nadzora nad zakonitošću rada i postupanja Zaklade, mišljenja sam da treba vratiti ipak HS koji nažalost do sad i nije bio u prilici da se, ili se nije htjelo da se ozbiljno pozabavi tim poslom. Isto tako, kada govorimo o financijskom poslovanju, neka ostane ministarstvo za financije. Naravno, cilj ovakvih amandmana je samo jedan, a to je da se omogući što veća nezavisnost znanstvenih institucija, odnosno da jedno ministarstvo koje je politički imenovano, ne rukovodi procesima, ključnim procesima, pogotovo financijske prirode, unutar onoga što bi trebalo biti nezavisno, a to je hrvatsko znanstveno djelovanje. U ranijim raspravama dosta sam upozoravala na probleme s kojima se susreće Hrvatska zaklada za znanost, ne samo postupak recenziranja nego uopće cijeli osvrt hrvatske znanstvene zajednice na ono što radi Zaklada, a nedostatak strateškog plana s kojim kasnimo već 4 godine, a znanost bi navodno trebala biti motor društva pa naš motor se nije ni upalio, tako da ne mogu čak niti reći da je zakazao. Što se tiče slabosti i nedostataka, dakle imamo probleme toga da nismo dovoljno uključeni u europski istraživački prostor, da znanstvenici navode da ih se odavno ne pita o samom radu Zaklade, ekstenzivnu birokraciju, bezličnost u komunikaciji, arbitrarnu transparentnost, apsolutni autoritet i besmislene zahtjeve Zaklade, ja ovo navodim iz znanstvenih istraživanja, to su samo jedni od komentara koji se prigovaraju trenutnom radu Zaklade. Nadam se da ćete usvojiti amandmane. Nadam se da će marš koji je sve glasniji na nezavisne znanstvene institucije prestati, da nećemo usvojiti štetne prijedloge Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, a ako ćete već, s obzirom da imate većinu, preuzeti ovakve zakonske izmjene bez prihvaćanja amandmana, da ćete barem dovesti do takvog nadzora koji će konačno omogućiti da imamo strateške planove i druge stvari koji se godinama zanemaruju.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima.

Također pozdravljam činjenicu da ste uskladili trajanje mandata Povjerenstva za prigovor u odnosu na sve ove ostale članove tijela Zaklade za znanost. Međutim i sami ste svjesni da ima tu još niz možemo reć i dobronamjernih kritika i sugestija koje bi trebalo da tako kažemo popeglati u samom prijedlogu zakona. Ono što nas svih bode u oči naravno jest oduzimanje možemo tako reći autonomnosti u radu same Zaklade za znanost. U prvom redu krenut ću od čl. 8. i imenovanja članova upravnog odbora zaklade.

Ono što mi svakako smatramo da bi se to trebalo raditi kao što se, po principu kao što se bira nacionalno vijeće, a vidjeli smo da ni oni ne poštuju zakonske odredbe, da ne dostavljaju godišnja izvješća HS i resornom saborskom odboru, također na na njihovim web stranicama se ne poštuju zakonske odredbe, nemaju objavljene zapisnike i izvješće sa svojih sjednica i mi se pribojavamo da će ista takva situacija biti i sa radom Zaklade za znanost. Također nije nam prihvatljivo da sabor imenuje članove na prijedlog vlade, dakle svjesni ste, imate tu recimo vladu, ministarstva, jednu političku opciju, u saboru imate istu političku opciju koja je u većinu, dakle imamo političko jednoumlje. Svi znamo kako se biraju članovi nacionalnog vijeća, tajnim glasanjem, također javni poziv na saborskom Odboru za obrazovanje i ne vidim nikakvog problema zašto se to ne bi moglo preslikati na članove upravnog odbora zaklade odnosno vidim i jasno mi je da neugodna iskustva koja svi imamo mogu reći i saborski zastupnici sa neispunjavanjem zakonskih odredba nacionalnog vijeća u smislu nedostavljanja izvješća, odgovaranja na traženja resornog odbora nakon dva mjeseca itd., ne želite evidentno da se to preslika i na rad upravnog odbora zaklade, međutim mislim da to nije izlika i da bi se trebali maniti političkog jednoumlja i da bi resorni saborski odbor na temelju javnog poziva tajnim glasovanjem trebao izabrati članove upravnog odbora zaklade. Nadalje, ono naravno šta bode u oči jest čl. 18. o čemu smo već čuli nadzor nad zakonitošću rada i postupanja zaklade koje provodi ministarstvo nadležno za znanost. Meni je opet jasna ovdje intencija i ministra i suradnika da se želi imat nekakva možemo reć poluga i jaka ruka koja će zapravo nadzirat cijeli taj rad zaklade što do sada nije bio slučaj, ali mislim da ovo nije dobar put, posebice kada gledamo ono što se također već spominjalo da se nije, da se kasni sa donošenjem strateškog plana zaklade već 4.g. i ja zaista ne znam, a vidjeli smo također da ministar se sad stavio da i on mora dat suglasnost na taj strateški plan jer zaista ne znam kako će to operativno funkcionirat budući da svi znamo da su to dokumenti koji bi se trebali dogodit na godišnjoj bazi, a vidimo da se kasni sa dokumentima 4.g., pa ne znam da li ćemo time i operativno onda zaustaviti cijeli rad zaklade, cijeli rad raspisivanja javnih poziva, dodjeljivanja projekata i u konačnici zapravo zaustaviti ono što je najbitnije rad vlade i znanstvenika i cijeli sustav znanstveno istraživačkih projekata. To je sve vidljivo i u samom izvješću zaklade na koji ću se malo referirati i ponovit ću ono što sam rekla i na prvom čitanju što me do sada smeta, a to je ono čime bi se trebali ozbiljnije pozabaviti i svjesna sam da to ne možemo napraviti ovim zakonskim prijedlogom što se tiče funkcioniranja rada same zaklade, međutim mislim da svi zajedno si to trebamo staviti kao prioritet, a to je veliki dropout naših mladih znanstvenika, veliki dropout doktoranata čije su školarine financirane iz projekata, a svi znamo da je veliki postotak onih koji doktorski studij ne završavaju što zbog obaveza na samim projektima gdje ne često preuzimaju i obaveze koje su po projektnim prijedlozima namijenjene njihovim starijim mentorima, iskusnijim znanstvenicima, a to sve spada onda na leđa mladih istraživača, znanstvenika koji bi se trebali baviti svojim znanstveno istraživačkim radom, ispunjavanjem obaveza na svojim doktorskim studijem i sigurno nisu u istom ravnopravnom položaju kao doktoranti koji upisuju doktorski studij bez da su na projektu, imaju puno manje obaveza, puno prije stižu ispuniti doktorski studij, a to ne bi trebao biti slučaj i to je nešto s čime bi se svi trebali pozabaviti. Iz samog izvješća vidljivo da je praćeno 660 doktoranata i da ih je 60 obranilo disertaciju što morate priznati da je to jako mali broj, indikator izvršenosti s čime se nikako ne možemo ponositi. Također iz godišnjeg rada zaklade vidljivo da je proizašao iz projekata zaklade izuzetno mali broj patenata, svega 3 patenta, što moram reći da nije samo krivica zaklade, to je krivica apsolutno cijelog zakonodavnog okvira u našoj državi po pitanju intelektualnog vlasništva. Znanstvenici kada proizvedu neki patent ne znaju kako ga niti zaštiti, a niti ih naši zakonski propisi tu dovoljno štite. Stoga smatram da je i prije donošenja Zakona o zakladi za znanost bilo potrebno osnažiti zakonsku regulativu koja uopće uređuje pitanje zaštite intelektualnog vlasništva svih indikatora i rezultata koji nastaju iz hvalevrijednih znanstvenoistraživačkih projekata i koji su u konačnici povezani s gospodarstvom. Mogu se donekle složiti sa kolegom Bakićem da bi zaklada trebala biti usmjerena primarno na rad znanosti, ali opet mislim da bi trebali njihovi indikatori biti primjenjivi u samom gospodarstvu i to je ono što nama kronično u Hrvatskoj nedostaje. Imamo nekoliko pozitivnih primjera, međutim nama kronično nedostaje povezanost znanstvenog sektora i privatnog sektora odnosno gospodarstva i tu smo mislim na samom začelju EU kada se gledamo koliko su naši znanstveni instituti i sveučilišta povezani s našim privatnim sektorom, a sve se to reflektira s potrebama tržišta rada, mislim da smo svi toga svjesni. Zašto kažem košta? Mislim da je to čak i premali iznos koji se izdvaja za znanost, ali svakako mislim da bi se trebali tu uključiti malo više europski fondovi koji su nam na raspolaganju i mislim da je po pitanju zaklade to do sada bio možemo reći jedna negativna komponenta. To smo isticali mislim sve političke opcije i na samom resornom odboru i kroz prvo čitanje da postoje i švicarski fondovi koji bi trebali biti namijenjeni za Jugoistočnu Europu i nama zemlje u okružju i njihove zaklade to koriste dok mi tu zaista smo na samom začelju i nemam jasan plan i program kako povući dodatno ta sredstva. Zašto to sve govorim? Pa govorim zato što su velike potrebe u području znanosti i obrazovanja, to je vidljivo iz amandmana koje mi kao zastupnici podnosimo na državni proračun, najveći dio zapravo dolazi iz znanosti i obrazovanja i možda kada bi se krenula koristiti sredstva za znanost iz eu fondova možda bi se oslobodila mjesta za neke projekte koji se ne mogu koristiti jer ja odgovorno tvrdim kao osoba koja donekle poznaje funkcioniranje eu fondova za 99% projekata koji se provode u okviru zaklade apsolutno možemo koristiti 100% financiranja iz eu fondova. I sami znate da je znanost manje-više financirana 100% kada se radi o znanstvenim institutima i sveučilištima iz eu fondova. Privatni sektor kada radi u kombinaciji sa sveučilištima i znanstvenim institucijama takve projekte može dobiti do nekakvih 75% potpora iz eu fondova i mislim da tu zakladu treba ojačati, da to treba biti naglašeno i u samom strateškom planu rada zaklade i da je to nekakav fokus na koji bi se zaklada morala dati svoj da tako kažem fokus u sljedećem periodu.

Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ja ću podsjetiti da su osnovni razlozi donošenja novog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost postojeća zakonska regulativa. Postojeći zakon je donesen 2001.g. i svakako da je ta regulativan zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na onaj način na koji bi to bilo usklađeno sa svim zahtjevima trenutnog hrvatskog trenutačnog i hrvatskog, ali jednako tako europskog istraživačkog prostora. A isto tako podsjetit ću da trenutno postojeći zakon svojim odredbama ne odgovara odredbama Zakona o zakladama i naravno i u tom smislu je također potrebno primjereno usklađivanje. I ono što je možda važno samo ponoviti iako smo to je već rečeno ipak ću naglasiti u tom smislu dakle novi ovaj zakon jasnije definira prije svega pravni status zaklade time da je propisano tko ostvaruje osnivačka prava i obveze u ime RH za zakladu, tko provodi nadzor nad zakonitošću rada i postupanja i svakako nadzor nad financijskim poslovanjem zaklade, osnivačka prava i obveze u ime RH obavlja ministarstvo nadležno za znanost dok nadzor nad financijskim poslovanjem provodi ministarstvo nadležno za znanost i ministarstvo nadležno za financije naravno sukladno posebnim propisima. Ono što je važno naglasiti da će zaklada upravo radi ostvarivanja svoje svrhe dodjeljivati financijska sredstva prije svega temeljnim istraživanjima, zatim primijenjenim istraživanjima i to u ranoj fazi njihove tehnološke spremnosti, zatim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za RH, svakako i od interesa za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslije doktorskoj razini i naravno zakonom je propisano da će točni nazivi programa biti utvrđeni općim aktom, aktima zaklade, a ne samim zakonom. Naravno ponovit ću i naglasiti da zaklada prije svega potiče znanstvenu izvrsnost, a onda ono što je jako važno i želim to posebno naglasiti, u vremenima u kojima živimo u skladu sa potrebama hrvatskog, a i situacijom u europskom istraživačkom prostoru zaklada potiče kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih, ali i međunarodno prepoznatih istraživačkih tema. Naravno važno je da zaklada potiče nacionalnu i međunarodnu suradnju i umrežavanje i ono što je jako bitno da postupak vrednovanja pristiglih projekata je neovisan prije svega, a onda objektivan, nepristran i transparentan i da se temelji na znanstvenoj i stručnoj recenziji. Isto tako ono što smatram da je dobro da podsjetit ću da trenutnim starim zakonom da se tako izrazim propisano je da korisnici potpora zaklade mogu biti doktorandi, poslije doktorandi, znanstvenici i znanstvene organizacije, a ovim prijedlogom je propisano da korisnici financijskih sredstava zaklade mogu biti i pravne osobe s tim da zaklada s pravnim osobama koji su korisnici financijskih sredstava sklapa ugovor. Nazivi i zadaće tijela također zaklade usklađeni su sa Zakonom o zakladama. Ono što jednako tako smatram vrijednim istaknuti da je propisano osnivanje jednog novog stručnog tijela zaklade, a to je povjerenstvo za prigovore koje razmatra prigovore koji se odnose na bilo sukobe interesa, bilo administrativne odnosno postupovne pogreške u postup, postupku dodijele financijskih sredstava. Također zaklada vodi poslovne knjige, sastavlja financijska izvješća naravno u skladu sa odredbama Državnog proračuna RH. Kao što sam već rekla i u replici predstavniku predlagatelja cijenim to što je predlagatelj prihvatio čitav niz važnih sugestija kako matičnog Odbora za obrazovanje i znanost tako i sugestije pojedinih saborskih zastupnika i naravno samo ću evo istaknuti neke razlike između prvog i drugog čitanja ovog zakona. Razlike prije svega se odnose na izmjene u Članku 4. gdje je jasnije definiran pojam istraživača. Zatim dopunjen je isti taj članak propisivanjem cilja zaklade. Propisano je vrednovanje koje treba uključivati znanstvenu i stručnu recenciju pretežno na međunarodnoj razini gdje sam rekla da se tu daje jedna dodatna, stavlja naglasak i uloga međunarodnim panelima, ispričavam se. Jednako tako Članak 8. gdje je jasnije definiran kriterij izbor članova upravnog odbora zaklade. Isto tako dodatno je, mislim da je to dobro propisana ovlast zamjeniku predsjednika upravnog odbora zaklade u sazivanju sjednica u slučajevima spriječenosti samog predsjednika. Ono što je dobro, usklađeno je trajanje mandata članovima tijela zaklade odnosno dakle na način da svim članovima tijela zaklade mandat traje 4 godine. Što se tiče strateškog plana zaklade u Članku 10. je dakle pojašnjeno da Hrvatski sabor zapravo donosi strateški plan zaklade na prijedlog upravnog odbora, a opet uz suglasnost ministarstva nadležnoga za znanost. Ono što je bitno dodano je propisano da upravni odbor zaklade donosi pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe zaklade bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost i naravno ono što smatram da je bitno dodana je odredba kojom je propisana mogućnost podnošenja prigovora povjerenstvu za prigovore i to ili ne znam zbog sukoba interesa ili zbog administrativnih, postupovnih ili bilo kojih drugih pogrešaka. Smatram da je to dakle zaista kvalitativno poboljšanje u smislu transparentnosti rada zaklade. Članove povjerenstva za prigovore bira Hrvatski sabor, to je u nadležnosti Hrvatskog sabora, to je dobro i s tim da su dodatno propisani kriteriji za imenovanje članova tog tijela. Detaljnije i jasnije je propisan djelokrug rada i sastava znanstvenih i stručnih povjerenstava, mislim na Članak 13. na njegovu doradu.

Iz svega evo ovo što sam nabrojila, iz svih ovih izmjena u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju zaista evo može se primijetiti da je predlagatelj prihvatio dakle čitav niz primjedbi i prijedloga bilo članova matičnog odbora, bilo kao što sam rekla pojedinačnih saborskih zastupnika. I ja smatram da će sve te ugrađene primjedbe kvalitativno poboljšati Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost i u tom smislu će i kao što sam rekla i na početku Klub zastupnika HDZ-a podržati Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovanog zastupnika Davora Dretara. Lijepi pozdrav svima, možemo slobodno reći i dobra večer poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, da, znanost u Hrvatskoj, nisam siguran je li to oksimoron ali pokušajmo se praviti da nije, imamo znanost u Hrvatskoj. No, ovdje i sada kada raspravljamo o državnoj zakladi za znanost govorimo o državno financiranoj ustanovi, a znamo i sami da se u kući kod gazde poštuju pravila gazde i sve bi drugo bilo neprirodno. No, pokušajmo onda barem na tren u ovih mojih 10 minuta razdvojiti političko od znanstvenog. Nema potrebe da miješamo jedno i drugo naročito kada čitamo gotovo pa mogu reći andersenovske izjave poput stavka 6. vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata je neovisno, objektivno, nepristrano i transparentno te uključuje znanstvenu i stručnu recenziju pretežno na međunarodnoj razini. Pozdravljamo od sveg srca. Postupak vrednovanja prijedloga znanstvenih projekata provode znanstvena i stručna povjerenstva, neovisni i pretežno međunarodni stručni recenzenti te stručne službe zaklade. Oh, kako to gordo zvuči. Stavak 9., financijska sredstva dodjeljuju se isključivo na temelju javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama zaklade. Letimičan pogled na mrežne stranice zaklade govori nam slijedeće. Trenutno nema otvorenih natječaja za projekte. Na proljeće ove godine planira se raspis natječaja za program istraživački projekti za sva područja znanosti i bez tematskih ograničenja, što dođe neka prođe. Natječaj će se raspisati u okviru Inicijative VIV, tako da će projektne prijave moći prijavljivati na dva načina, sukladno već uvriježenim pravilima za projekte prijave u programu istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji sa istraživačima iz Slovenije i Švicarske. Hrvatska zaklada za znanost će biti u ulozi vodeće agencije koja provodi znanstveno vrednovanje za prijavu bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijava. Isti ti projekti u potpunosti će se provoditi prema pravilima natječaja istraživački projekti.

Više informacija o pozivima i natječaj na dokumentaciju objavit će se naknadno. Planirani pozivi su u 4 retka, program imobilnosti, razvojne i istraživačke potpore, razvoj karijera mladih istraživača i ciljana znanstvena istraživanja. Tu se eto na tren moramo zaustaviti iz ove fantastične fontane znanja i umješnosti zapitati što točno i koje su to znanosti za koje je Hrvatska donijela odluku da su nam krucijalne, da su nam bitne i da ćemo na njima temeljiti razvoj Hrvatske odnosno financijski napredak cijele naše nacije u nekom periodu bio on unutar godinu, 5 ili 20.g., hoće li to biti društvene znanosti, hoće li to biti semantika, filologija, hoćemo li se eto baviti poviješću ili ćemo recimo pokušati motivirati one ljude za koje i sami vidimo danas da pomalo stvaraju svoj život, stvaraju hrvatsku budućnost neovisno od toga upliće se u njihov rad bilo kakva Hrvatska naklada za znanost, hrvatska vlada ili bilo tko od nas ovdje u HS na bilo koji način. To pitanje moramo postaviti svi sami sebima. Upravni odbor zaklade kaže se dalje u čl. 5. st. 2. samostalno donosi odluke o programima i dodjeli financijskih sredstava sukladno ovom zakonu i općim aktima zaklade. To ću možda čak ipak ostaviti za kraj, pa ću preći na još jednu meni vrlo zanimljivu točku koja govori o tome kako se bira upravni odbor odnosno koje bi trebale biti kompetencije. Kompetencije bi morale biti iznimna objavljenost, stručnost, te naravno ajmo to tako reći gotovo pa fanatična zaljubljenost znanstvenika u Hrvatskoj u osobu koja će ovu zakladu voditi. Ponovno ponavljam, letimičnim uvidom na web portal Hrčak pronašao sam jedan jedini registrirani rad gospodina predsjednika upravnog odbora g. Ružinskog i to kao koautora iz 1995.g. na temu „Naše more“ Rad govori o zagađenju obalnih voda. Jednako tako letimičnim pregledom sada nakon replike i govora na brzinu odletio sam do Hrčka i vidio sam da poštovani g. državni tajnik ima 4 puta više registriranih prijava u sustav Hrčak od aktualnog predsjednika upravnog odbora zaklade, dakle 4 stotine puta je više kompetentan da obnaša tu dužnost. Činjenica, oprostite, vrlo jednostavno i lagano dostupna. Ne želeći naravno ovim putem remetiti mir ili narušavati lik i djelo poštovanog g. Ružinskog još ću samo jednom zaključiti, 95% to je postotak kojim hrvatski državni proračun financira rad Hrvatske zaklade za znanost. Mogla ili ne ovakva zaklada opstati na tržištu pretpostavljam da da, ali u nekoj državi koja bi ju istom tome tržištu i prepustila, stavila je u ruke ljudi koji bi odlučili ulagati u znanstvenike i naravno iz rezultata njihovih znanstvenih radova izvući profit, da se ne lažemo svi radimo za novac. Postoje li mecene koje bi danas u Hrvatskoj ulagale u razvoj hrvatske znanosti? Moramo priznati vrlo teško je odgovoriti na to pitanje riječju da. Naše mecene povukle su novac prije svojih 30-tak godina, pokupovale tvrtke i danas gotovo da nikoga niti nema ovdje u Hrvatskoj. Dakle ono što možemo zaključiti, neka se ne ljuti niko, neka ne misle da Klub zastupnika Domovinskog pokreta ima bilo što protiv razvoja hrvatske znanosti jer i ovoga trena dok ovo govorim premda jest već iza 8 sati navečer i sada sigurno postoje neki ljudi, ne moraju nužno biti niti mladi, koji uče, koji rade, koji pišu svoje seminarske, doktorske ili bilo kakve radove i njima kapa dole, ali ovakva zaklada, ovakva kakva je bez ikakve zamjere i nemojte se ljutiti relikt je nekih prošlih vremena. Svojome organizacijskom strukturom neraskidivo povezana sa državom, ma koliko ista ta država duboka bila, ista je ta zaklada neizlječivo bolesna bez penicilina proračunskih sredstava i u njoj će uvijek biti faktor razdora, a to je konstantna borba za prevlast između dvije svjetonazorom odijeljene interesne skupine. Dakle, dozvolite da u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta pristojno upitam, ukoliko ste ne samo u zakladi nego i svi vi hrvatski znanstvenici stvarno znanstvenici ponašajte se sukladno principima znanstvenog ugleda i integriteta, poštedite nas glume i uvjeravanja u bilo čiju znanstvenu i ljudsku nepokolebljivost i to naročito pred jaslama punim novca hrvatskih poreznih obveznika.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani tajniče i suradnici evo dragih 6, 2, 4, 6 i ja sedma, 6 kolega, pričamo danas o Zakonu o zakladi, Hrvatskoj zakladi za znanost. Kontrirat ću evo na početku kolegi Dretaru koji je u svom uvodu na neki način sve znanstvenike strpao u isti koš. Kaže, govoreći o tome je li kako je znanost u Hrvatskoj oksimoron. Dakle, trpate u isti koš i one znanstvenike koji su vrijedno radili cijeli svoj život, uredno doktorirali, bili izvrsni, postizali međunarodno priznate rezultate i uspjehe i one koji su npr. plagirali svoje doktorate i time zapravo sramotili i sebe i institucije. Na kraju krajeva ono znate da sam zatražila i tematsku sjednicu npr. o statusu odnosno o stanju na osječkom sveučilištu upravo zato što mislim da im je recentnim ovim događanjima nanesena velika reputacijska šteta. Šteta svim onim vrijednim znanstvenicima koji rade, zaposlenicima koji rade na tom sveučilištu i svim onim vrijednim studentima koji uredno i vrijedno studiraju na tom sveučilištu, a neki način su dovedeni u situaciju da se danas srame je li kad se kaže da su na toj instituciji. Imam potrebu evo pročitati ovo otvoreno pismo kojega je predsjedniku vlade, ministru znanosti, obrazovanja i Hrvatskom saboru uputilo 335 dakle potpisalo u početku, uputilo 69, ali je na kraju 335 znanstvenika potpisalo upravo zato jer su u saboru tijekom rasprave na prvom čitanju izrečene neke stvari o radu zaklade koje one, oni žele demantirati. To sam pismo već jedanput pročitala u slobodnom govoru, ali evo želim i imam potrebu da to otvoreno pismo i čuju i građani koji gledaju ovu raspravu i da ostane zapisano uz ovu raspravu. Dakle, u saboru je izrečeno kako je rad zaklade bio opterećen sukobom interesa, pristranim vrednovanjem, nemogućnošću prigovora, izostatkom završnih izvještaja te slabom prilagodljivošću. Ovo čitam i citiram to otvoreno pismo. U radu zaklade sudjelovali smo kao neovisni stručnjaci u panelima za vrednovanje po pojedinim područjima znanosti pri čemu su osnovne zadaće panela bile procjenjivanje projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe njihovog vrednovanja. Budući evo preskačem dio, budući da smo sudjelovali i sudjelujemo u radu zaklade imamo potrebu reagirati na netočnosti iznesene tijekom saborske rasprave, pa tako o svakoj stavci. O sukobu interesa, prije pristupa podacima o projektu svaki je panelist pod punom odgovornošću potpisao 2 dokumenta, izjavu o nepostojanu sukoba interesa te izjavu o čuvanju tajnosti podataka. Također, ako su znanstvenici na natječajnom roku prijavljivali svoje projekte nisu mogli sudjelovati u radu panela. Članovi upravnog odbora kroz cijeli svoj mandat nisu se mogli prijaviti na projekte zaklade. Smatramo da je takav obrazac postupanja kad je riječ o sprječavanju sukoba interesa na visokoj razini i u skladu sa sličnim znanstvenim zakladama u razvijenim zemljama. Drugi program koji je bio naveden, pristrano vrednovanje. Po zaprimljenim projektima panelisti koji nisu bili u sukobu interesa procjenjivali su znanstvenu kvalitetu prijavitelja i njegovog projekta. U panelima je bilo ovisno o znanstvenom području i do 10-ak stručnjaka iz relevantnih znanstvenih polja. Prijavitelji projekta ocjenjivani su primarno po objavljenim znanstvenim publikacijama tj. po kvaliteti časopisa u kojima su objavljivali radove i doprinosu predlagatelja na tim radovima. Odluka upućivanja na recenziju donošena je temeljem znanstvene izvrsnosti kandidata i projektnog prijedloga. Svaki je panelist sukladno temi projekta predložio dva ili više potencijalnih međunarodnih recenzenata. Zbog slabog odaziva međunarodnih recenzenata koji nisu mogli biti honorirani za recenziranje zamolba za recenzijom slana je nekolicini stručnjaka, a prve dvije pristigle recenzije bile su temelj za donošenje preporuka o financiranju projekta. Kad su dobivene oprečne ocjene međunarodnih stručnjaka prije odluke panela tražilo se mišljenje dodatnog trećeg recenzenta. Takav način recenziranja uobičajen je u sličnim međunarodnim institucijama te uvažava najviše znanstvene standarde. Slijedeći problem, nemogućnost prigovora. Nezadovoljni predlagatelji projekta imali su mogućnost prigovora te su je i koristili, a prigovore su razmatrali članovi panela i o svojim argumentima i prijedlozima odluku obavještavali, odluka obavještavali upravni odbor. Jasno nam je da su prijavitelji odbijenih projekata teško prihvaćali negativnu odluku ali treba imati u vidu da je postotak odbijenih projekata u većini stranih znanstvenih zaklada i preko 90% što je značajno strože nego u selekcijskom postupku zaklade. Procedura probira treba prepoznati i dodijeliti sredstva najboljim kandidatima i projektima što smo nastojali raditi na najbolji mogući način. Izvještavanje o projektima. Nakon svake godine voditelji su podnosili periodično izvješće o provedbi odobrenog radnog i financijskog plana. Financiranje slijedeće projektne godine ovisilo je o pozitivnoj ocjeni izvještaja za prethodnu godinu. Na kraju projekta podnošeno je završno izvješće. Izvješća su sadržavala opisna očitovanja o svim elementima projekta, popis objavljenih radova, broj obranjenih doktorata te ostale relevantne podatke vezane za projekt. Osim izvještaja o znanstvenim rezultatima podnošeno je i iznimno detaljno financijsko izvješće, a projektni troškovi su morali biti potkrijepljeni računima do posljednje lipe. Treba napomenuti da su izvješća o napretku projekta vrednovala dva neovisna stručnjaka koji su također popisivali izjavu o nepostojanju sukoba interesa te o čuvanju tajnosti podataka. Zaključno, financijski znanstveni izvještaji bili su vrlo zahtjevni i transparentni. Loša reakcija na pandemiju, suprotno izrečenom zaklada je izdala preporuku svim vrednovateljima neovisnim stručnjacima uključenim u praćenje projekta da uzmu u obzir otegotne okolnosti nastale zbog pandemije i potresa u Zagrebu i na Banovni što je u praksi i poštovano. Slijedom navedenoga odgovorno tvrdimo da je rad zaklade bio transparentan i u najboljem interesu hrvatske znanosti, te da su financijska sredstva da su se dodjeljivala prema jasnim prethodno objavljenim kriterijima, najboljim projektnim prijedlozima voditeljima sa najboljim znanstvenim postignućima. Kažu dalje u pismu, Prijedlog novog zakona o zakladi unosi sustavne izmjene u funkcioniranje rada zaklade čime se narušava neovisnost ključne institucije koja financira hrvatsku znanost od izvršne vlasti. Neovisnost od politike je međutim osnovni princip funkcioniranja sličnih zaklada u znanstveno najrazvijenijim zemljama. Mišljenja smo da članove Upravnog odbora kao i do sada treba imenovati Sabor na prijedlog ključnih znanstvenih institucija RH. Imenovanje treba biti prema kriterijima znanstvene izvrsnosti koji vrijede u znanstveno najrazvijenijim zemljama svijeta, a to u novom prijedlogu zakona nije precizno razrađeno. U saborskoj raspravi posebno nas je zabrinula izjava prema kojoj se prijedlozi svih projekata ne moraju nužno međunarodno recenzirati.

Stoga vas pozivamo da novim Zakonom o zakladi osigurate samostalnost i kontinuitet djelovanja zaklade bez političkog utjecaja i to osiguravajući način odabira članova Upravnog odbora i svih stručnih tijela zaklade isključivo prema visokim kriterijima znanstvene izvrsnosti ravnajući se prema standardima znanstveno najrazvijenijih zemalja i drugo zadržavajući međunarodno recenziranje projekata kao obavezan dio selekcijskog postupka. Treba imati u vidu da je zaklada osnovni izvor financiranja znanosti u Republici Hrvatskoj, pa bi zaobilaženje kriterija znanstvene izvrsnosti u radu zaklade ugrozilo financiranje najsposobnijih znanstvenika, te mnoge izvrsne stručnjake potaknulo na napuštanje Hrvatske. Dosadašnje funkcioniranje zaklade bilo je u skladu sa najnaprednijim znanstvenim sustavima, a novi prijedlog zakona kojim se rad zaklade stavlja pod nadzor politike, a kriteriji znanstvene izvrsnosti kod izbora stručnih tijela se jasno i izrijekom ne spominju. Znači veliki korak natrag, te apeliramo da se taj korak ne napravi. I u potpisu, dakle 335 znanstvenika. Dakle, zaklada koja radi neovisno po kriterijima izvrsnosti je korak naprijed u odnosu na period prije nego je zaklada uopće postojala, kada je ministarstvo dodjeljivalo novac projektima. Dakle, nikako se evo i kako i znanstvenici sami kažu u ovom pismu ne smije e vraćati pod ministarstvo pod izravnu kontrolu politike. Dakle, bez obzira tko je osnivač, kontrola nad djelovanjem mora biti utemeljena na kriterijima i prepuštena znanstvenicima. Znači neovisna institucija koju osnivač može nametnuti samo osnovni okvir djelovanja nesvakodnevnu provedbu miješanje u stručne kriterije. Još jednu napomenu ovo par sekundi. Nigdje se, dakle ne spominje, spominje se Povjerenstvo za prigovore, međutim nigdje spomena tzv. etičkom povjerenstvu koji bi procjenjivao i vrednovao projekte prema etičkim načelima au znanosti.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Dok su se kolege prije mene fokusirali uglavnom na detalje oko same zaklade ja ću se fokusirati više na njeno područje djelovanja, na znanost. Hrvatska je mala zemlja, proizvodno nam je industrija na koljenima, iznos praktički zanemariv. Ali smo isto tako zemlja koja ima potencijal znanja kojeg ima svaka zemlja u svojoj djeci, učenicima, studentima, u znanstvenicima. Taj je potencijal potrebno pravilno upregnuti, jer jedino tako on može biti najveća pokretačka snaga ovog društva. I kada se prisjetimo nekih podataka iz nedavno obavljenog popisa stanovništva i kada se sjetimo poraznih podataka koji nam dolaze sa raznih ljestvica mjerljivosti u EU onda moramo biti svjesni da nam je jedini preostali adut za bolju budućnost onaj koji se tiče obrazovanja i posebno znanosti. Jer jednako kao što smo prepoznatljivi kao turistička i sportska zemlja, mi imamo potencijal biti prepoznati kao zemlja u kojoj se cijeni i u kojoj cvate znanost, a to možemo jedino ako počnemo vrednovati i ako u znanost budemo ulagali jednako kao u turizam ili sport, a mi umjesto toga štancamo doktore znanosti koji to u ni jednoj drugoj zemlji ni po jednom mogućem kriteriju ne bi mogli biti. Prije nekoliko godina jedan je srednjoškolac temeljem svojih uspjeha ali i svojih stavova punio novinske retke. Taj je tada najuspješniji hrvatski srednjoškolac odlučio da ne želi studirati u Hrvatskoj jer jednostavno ne mora, jer je toliko dobar da ima druge opcije i nije se mislio da bi zaključio da su druge opcije bolje opcije, bolje od onih koje znanost nudi u hrvatskoj. Citiram njegovu izjavu: „U Hrvatskoj se dobrim studentom smatra onaj koji zna zbrojiti razlomke. U Cembridgeu čak i olimpijce špotaju ako nisu dovoljno dobri i da moraju više učiti. Htio sam biti u takvom okruženju poticajnom i izazovnom.“ Na pitanje je li ga hrvatsko obrazovanje adekvatno pripremilo za studij na Cambridgeu on odgovara: „Hrvatsko obrazovanje ne. Došao sam do ovdje zbog onoga što sam se sam učio i zbog znanja koje sam stekao na natjecanjima. Tu na prvoj godini radimo stvari koje se u Hrvatskoj rade tek na drugoj i trećoj. Moje formalno srednjoškolsko obrazovanje koje sam dobio u Hrvatskoj me ne bi pripremilo na to.“ To je sve izgovorio osvajatelj 9 olimpijskih medalja, više od i jednog hrvatskog sportaša, a vjerujem da nema ni jedne osobe ovdje prisutne iako nas nema puno koja se može sjetiti njegovog imena. Jako je puno onih naših najboljih koji procjenjuju da naš znanstveni svijet nije za njih najbolji. I uglavnom završavaju na nekoliko istih sveučilišta po svijetu. E sad, kad bi netko htio i mislio da je bitno možda razgovarao sa tim našim znanstvenicima i dokučio što je to što je bolje na tim drugim znanstvenim institucijama. Možda bi u nekom nevjerojatnom trenutku lucidnosti i želje za pozitivnom promjenom primijenio ta saznanja u hrvatski svijet znanosti kad bi htio. Jer očito je da iz Hrvatske ne bježe samo oni koji moraju jer im je egzistencija ovdje ugrožena. Iz Hrvatske bježe i oni koji to jednostavno mogu, jer su zaradili priliku i jasno im je da iako bi mogli dobro živjeti u Hrvatskoj negdje drugdje mogu puno bolje živjeti i puno se kvalitetnije baviti onim u čemu su najbolji vape za kvalitetnim obrazovanjem i životom posvećenim znanosti, a kristalno im je jasno da se u Hrvatskoj obrazovanje i znanost ne vrednuje, da se u obrazovanje i znanost ne ulaže i da se na obrazovanje i znanost ne računa. Jučer sam na okruglom stolu o demografiji kojeg je organizirao moj klub Socijaldemokrati slušala koji su sve uzroci negativnih demografskih trendova u Hrvatskoj. O tome su govorili renomirani i dokazani stručnjaci i znanstvenici i imaju oni prijedloge rješenja, iznosili su ih jučer kao što ih iznose već niz godina i vladajućima i svima koji žele slušati, ali nitko ih ne uzima u obzir, nitko ne sluša znanost i kao rezultat nastavljamo propadati. Početkom covid epidemije naišla sam na jednu zanimljivu karikaturu, dvoje znanstvenika stoje iznad mikroskopa dok zabrinuto iza njih stoje i s nestrpljenjem čekaju predstavnici različitih religija. Čekalo se cjepivo, a tekst ispod karikature je glasio „Sve religije na svijetu s nestrpljenjem čekaju na rješenje iz znanosti“ Ukratko kad nam je život u pitanju oslanjamo se na znanost. Bilo bi dobro da smo uvijek toliko svjesni važnosti i snage znanosti. Istraživanje, razvoj, inovacije to je ono što nam otvara vrata sigurne budućnosti, to je ono što se mora omogućiti i vrednovati u znanstvenom svijetu. Sjetimo se trostrukog Helixa koji u direktnu vezu i međusobnu ovisnost stavlja najjednostavnije rečeno industriju, državu i znanost ili četverostruki Helix koji u priču dodaje još i civilno društvo, kad svi ti dijelovi dobro funkcioniraju onda imamo i kvalitetne inovacije i kvalitetne poduzetništvo i razvoj društva. Ali kod nas nažalost ništa od toga ne funkcionira ni kvalitetno ni ikako. Čitala sam danas članak koji počinje s naslovom koji glasi „Ivan Đikić treći put zaredom dobio znanstvenog Oskara, ovo je vrhunski uspjeh i velika rijetkost“, članak završava riječima „Član je Leopoldine Njemačke akademije znanosti te odnedavno i Američke akademije znanosti i umjetnosti“, ja dodajem da je taj hrvatski znanstvenih očito jedan od najboljih i najrenomiranijih znanstvenika današnjice nije član i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ne svojom krivom i nije jedini takav. Prošla su stoljeća od kada su na području Hrvatske djelovali znanstvenici koji su zadužili svijet, međutim u nekom trenutku iz nekog razloga potpuno smo promijenili smjer, mi više nismo zemlja u kojoj znanstvenici mogu djelovati i svojim djelovanjem razvijati naše društvo i doprinositi blagostanju države. Mi smo zemlja iz koje znanstvenici bježe ili su potjerani.

Ne bi bilo teško pobrojat. Prije svega ponovit ću ono ključno, ne možemo se složiti s prenošenjem osnivačkih prava s RH na ministarstvo jer to ugrožava neovisnost rada zaklade i ne da je u neskladu nego je suprotno osnovnim načelima u radu takvih institucija u svim naprednim državama. Prenošenja donošenja strateškog plana u sabor nije dovoljna korekcija u odnosu na prijedlog koji je bio u prvom čitanju. ne možemo se složiti niti sa izostavljanjem izvrsnosti kao temeljnog kriterija za izbor članova upravnog odbora i znanstvenih i stručnih povjerenstava. Ne neke apstraktne izvrsnosti nego stvarne izvrsnosti koja se dokazuje i u objavljenim rezultatima i radovima u vrhunskim svjetskim časopisima, vođenjem prestižnih kompetitivnih projekata i sudjelovanjem u postupcima ocjenjivanja u natječajima za kompetetivne međunarodne projekte. Preskočit ću dio svog izlaganja pokušat ću trenutak svoga vremena odvojiti i za nešto na što me zapravo nagnalo izlaganje kolegice Glamuzime, pa ću prijeći na čl. 12. kojim se opisuje novo uvedeno povjerenstvo za prigovor. To je bitna novost, to povjerenstvo će imati pet članova, kaže se da će to biti znanstvenici, no i ovdje izostaju bilo kakvi kriteriji izvrsnosti. I ono zapravo možda još važnije, sad više uopće nije jasno čemu će to povjerenstvo služiti. Naime, u prvoj inačici zakona bilo je zamišljeno da ono rješava prigovore u meritumu, prigovore o tome je li neki projektni prijedlog dovoljno kvalitetan. Kad se shvatilo da pet osoba, ma kako vrijedne one bile ne mogu meritorno ocijeniti kvalitetu pojedinih prijedloga baš u svakoj znanstvenoj disciplini, e onda se u ovom konačnom tekstu sad kaže da će ovo povjerenstvo razmatrati samo moguće sukobe interesa, administrativne i postupovne, što ja mislim da znači proceduralne prigovore. A pravo pitanje glasi, a tko će onda razmatrati prigovore u meritumu, prigovore u kojima se tvrdi da je projektni prijedlog izvrstan, a nije prepoznat kao takav. Navodno upravo je potreba za takvom instancom bila motivacija vođenja ovog tijela, mislim da je nešto na tom tragu rekao državni tajnik jer do sada su te prigovore rješavali paneli svaki u svojoj disciplini kako je citirala kolegica Puljak iz ovog otvorenog pisama 69. znanstvenika. Što će biti dalje usvojili se ovakva zakonska odredba posve je nejasno. Ruku na srce stvarni problem sa neprihvaćanjem projektnim prijedlozima ja bih rekao nije ni postojao jer neprihvaćanje pojedinih projektnih prijedloga u kompetitivnim natječajima baš kao i ne prihvaćanje znanstvenih radova za objavljivanje u najprestižnijim časopisima sastavni je dio znanstvenog eko sustava, sastavni je dio naših karijera. Mi znanstvenici moramo živjeti u takvom sustavu jer i to je i to samo naoko paradoksalno, naš doprinos očuvanju kriterija i sveukupnom napretku. Neće mi uspjet, al dobro.

Možda i je tako, ali tada već u startu imamo problem jer ovime je jedno od prethodno nabrojanih načela ozbiljno narušeno, ovaj zakon naime u svom trenutnom obliku nanosi značajnu štetu.

Evo poštovani kolega, zapravo sam htjela vas pitat, skupa smo ovdje komentirali onaj dio kad je poštovani tajnik govorio o tome kako za tehnologijske projekte ne treba evo zašto onaj onaj dio pretežno međunarodni, međunarodne recenzije zašto ne trebaju za ne znam tehnologijske projekte koji su manje vrijednosti, pa tu nije ni važno da se međunarodno recenziraju. Evo šta, šta mislite o tome, je li to dobra praksa i zapravo ovako kako je sada u zakonu definirano ta riječ pretežno hoće li biti raznih tumačenja, pa evo poštovani tajnik će tumačit na svoj način, a neki drugi znanstvenici će tumačiti na svoj način. Sad ću ponovit zapravo i zapravo sad ću iz svog osobnog, osobnog diskursa kao znanstvenik i neskriveno ću reći kao znanstvenik koji je objavljivao u vrhunskim svjetskim časopisima, sudjelovao u ocjenama prijedloga znanstvenih projekata u drugim državama itd. Da, ja mislim da je apsolutno nužno u ocijeni svih projektnih prijedloga u svakom kolu, u svakom natječaju imati međunarodna povjerenstva.

Nje nema, gubi pravo. U ime završne rasprave prvi je Klub zastupnika HDZ-a poštovani Rade Šimičević.

Pa evo samo ću tri rečenice. Ja ne mogu biti ironičan kao neke kolegice i kolege ovdje i smatram to nekorektnim prema onima koji su izrađivali ovaj zakon i vjerujem da je državni tajnik i svi njegovi suradnici u najboljoj namjeri napravio ovaj zakon i reći ću isto tako da nije korektno ako u Hrvatskoj imamo 16 tisuća znanstvenika ovdje iznositi kao relevantno mišljenje, ono se može izreći, ali da jedna pedesetina bude ta koja će odrediti 16 tisuća znanstvenika stvarno nije u redu, a pogotovo što je većina od tih 300 znanstvenika dobila, dobila ovaj podršku Hrvatske zaklade za znanost. Ja neću sad ovdje citirati određene zakone, želim samo reći da vjerujem kako će ova zaklada donijeti potpunu pravnu sigurnost, kvalitetnu i transparentnu financijsku politiku prema znanstvenim projektima i da će zapravo ovaj ispuniti svrhe mladih znanstvenika da ostanu ovdje u Hrvatskoj i da ostvare svoje znanstvene ciljeve. Smatram da je bolje raditi i nuditi određene stvari, pa napraviti neku pogrešku nego ne raditi ništa, a isto tako trpiti kritike, znači radi, pogriješi, mijenjaj se, ali nemoj nikako prihvatiti ono neću raditi, pa ću isto trpiti kritike.

Kratko ću s obzirom da znam da ste imali dugotrajnu i ovaj naporan radni dan. Htio bi ovako osobno pokušat zaokružiti s obzirom na dojam koji je. Nema tog zakonskog teksta, nema tog ustava, nema tog zakona, nema tog pravilnika, uredbe, podzakonskog akta koji će promijeniti društvene odnose ako naša praksa i postupanje neće nositi samoodgovornost, samokontrolu pred građanima, pred propisima jer mi imamo i dobrih i loših zakonskih tekstova i dobrih i loših podzakonskih akata. Strah me je da se u raspravi zaboravilo iz vida je je zaklada jedan institucionalni oblik, institucionalni oblik koji po posebnom propisu odnosno posebnom Zakonu o zakladama gdje se sve zaklade moraju ustrojiti s njim, organizira ispunjenje cilja i svrhe zaklade, ali isključivo kroz dodjelu, prikupljanje i dodjelu ili podjelu imovine, u ovom slučaju većina imovine Hrvatske zaklade za znanost dolazi iz državnog proračuna, dakle novca hrvatskih poreznih obveznika i to je imperativ i diktat da mora postojati nadzor i kontrola svrsishovitosti rada ne stavljanja pod politiku, oporbu, vladajuće itd. nego naprosto svaki građanin RH zaslužuje da se kontrolira zakonitost i svrsishodnost rada zaklade. Imam kod sebe kompletnu usporednu analizu postojećeg Zakona o zakladi i ovog konačnog prijedloga zakonskog teksta. Kad je u pitanju osnivač zaklade u sadašnjem zakonu što je… [[Govornik se ne razumije]] zaklada RH, a u konačnom prijedlogu zakona stoji da je osnivač zaklade RH, a osnivačka prava i obveze u ime RH ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Nadalje, pitanje povjerenstva za prigovore koje ima pravo i unaprijed zadan okvir odlučivati o sukobu interesa, o postupovnim ili procesnim prijeporima. Ako raspisujete javni natječaj, ako raspisujete javni poziv i dijelite državni novac onda morate omogućiti pravnu zaštitu svima koji se prijave na taj javni poziv i na taj javni natječaj, abeceda prava. Toga do sad nije postojalo. Više puta sam u raspravi na odborima i pred ovim visokim domom spomenuo da se dogodilo protuzakonito produljenje mandata članovima upravnog odbora zaklade jer su sami statutom kojeg su donijeli proširili mandat dok se ne imenuje novi upravni odbor, a Zakon o zakladi, zakladi za znanost kaže da mandat članova upravnog odbora zaklade traje 4.g. i nikom ništa. Nadalje, pitanje znanstvenosti, pitanje znanstvene izvrsnosti međunarodnih kriterija mora postojati jer se time neće ispuniti svrha zaklade. Ako strateški program zaklade dolazi pred ovaj visoki dom u njemu moraju biti naznačeni parametri na koji način i kako će se ostvarivati ciljevi zaklade. Pitanje kriterija kao često spominjano pitanje u prethodnoj raspravi da ne duljim i s tim ću i završiti kod izbora ili imenovanja. Niti jedan zakonski tekst u kojem se propisuju kriteriji za imenovanje članova nekog kolektivnog tijela ne propisuje tako detaljno uvjete odnosno kriterije koje potencijalni kandidati za članove moraju ispuniti. To je odgovornost prije svega na samom tijelu zaklade i u konačnici na samoupravi i autonomiji zaklade koju ona mora ispunjavati kako bi sama propisala svojim statutom, a i do sad su u statutu zaklade bili propisani detaljnije razrađeni kriteriji, usporedba postojećeg zakona sa novim zakonom govori u prednost novog konačnog prijedloga zakona u pogledu razrade kriterija gdje se kao dodatni kriterije uz znanstvenu izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost stavlja iskustvo u vođenju projekata, iskustvo u ocjenama i praćenju projekata, što je također bio jedan od prigovora odnosno rezultata istraživanja koje je provedeno sa Svjetskom bankom. Tu bih se zadržao, vidim da ima replika, pa evo. Znate ono kako se kaže iz izloga broj 5 izabrat ću temu to da zaklada većinu svojih, ono već je govorila i kolegica Sanja, zaklada većinu svojih sredstava zapravo crpi iz državnog proračuna. Ima li šanse dakle da se krene na neki drugi način da ne bude to 95% sredstava iz državnog proračuna već da se potakne na bilo koji način da se gledaju ne samo i europski fondovi i razni fondovi, postoje izvori financiranja u Europi koje mislim i da i kao hrvatska općina istražujemo, ali evo može li i zaklada postat primjer, pa nać neka financiranja i van državnog proračuna? Definitivno promjenom cijelog financijskog propisnog sustava vjerujem da će se steći uvjeti i rađanje novih zaklada vezanih na gospodarstvo, ali prije svega predviđena su značajna sredstva iz europskih fondova, međutim ona podrazumijevaju poštivanje strogih pravila i kriterija raspodjele načina novca. Mi tu imamo nažalost primjera loših praksi, jedan od takvih je možda često spominjani znanstveni centri izvrsnosti i način podjele novca odnosno način financiranja.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.